Poslovnika Hrvatskoga sabora u ime kluba SDP-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo iznijeli naš stav oko prilika ministra hrvatskih branitelja.

U ime kluba Hrvatskih laburista isto tražimo stanku, hvala. Imamo još koji klub koji se želi javiti? U ime kluba HDZ-a vidim uvaženi zastupnik. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Vidim da se običaji mijenjaju. Oni koje je strašno 4 godine živcirala stanka pa su to proglasili nekakvom konferencijom za tisak prvu našu sjednicu započinju sa stankom. To je očigledno samo da jedno mislimo i ponašamo kad smo u oporbi, a drugo kad smo na vlasti.

Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, pa evo krenut ću sa ovim javne osobe koje obnašaju visoke dužnosti da bi uopće došle na neku funkciju moraju poštivati Ustav, zakone RH, plaćati porez i plaćati prirez. Moraju biti također transparentni u potpunosti. Ovdje imamo slučaj ministra Crnoje kojem nitko, ama baš nitko ne spori njegovo učešće u Domovinskom rata, na tom djelu i njegovoj žrtvi smo mu zahvalni i taj dio nije ni predmet ovog slučaja. Događaji koji su sporni su kasnijeg datuma u momentu kad je Domovinski rat završio. Imamo u okviru jedne afere praktički tri afere i još mnoštvo neodgovorenih pitanja. Prvo je slučaj koji se dogodio 1999. na Autobusnom kolodvoru kad je po riječima samog ministra došlo do fizičkog obračuna između njega i dvije osobe u funkciji vozača autobusa. U svezi s tim je slučaj uhićenja povezan s tim događajem odnosno posljedica raspisane potrage do koje je došlo opet po riječima ministra Crnoje zbog nemogućnosti uručivanja sudskog poziva. Već tu kao što vidimo se pojavio problem sa prebivalištem. Drugo je slučaj maltretiranja udovice koja je k tome invalid, samohrana majka s djetetom s teškoćama u razvoju. Taj slučaj je još uvijek na sudu. Treće je slučaj dodjele zemljišta u Samoboru temeljem Zakona o pravima Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Otvara se u vezi s tim i pitanje da li je kredit koji je namjenski i dobiven za izgradnju obiteljske kuće na temelju 5 članova obitelji, na temelju invaliditeta od Ministarstva Hrvatskih branitelja temeljem zakona da li je utrošen namjenski ili nije uopće utrošen? Otvara se i pitanje zašto gospodin Crnoja sa kreditom od 56 tisuća eura dobivenih temeljem Zakona o pravim Hrvatskih branitelja još davne 2009.godine i zemljištem dobivenim temeljem zakona također od Grada Samobora s rokom od 3 godine da ga privede i svrsi nije do dan danas konzumirao to pravo. Ako su optužbe koje smo ovih dana čitali u medijima točne otvara se niz pitanja od kojih sam ja spomenuo ovdje samo neka. Nažalost ministar niti na jedno nije precizno odgovorio i to je razlog zbog kojeg ćemo zatražiti uskratu povjerenja ministru u ovom domu. I to je slika današnje Vlade pet dana poslije. Domovina se brani oružjem kad je to potrebno u ratu, u miru domovina se brani poštivanjem Ustava i zakona, plaćanjem poreza i prireza, poštivanjem njenih građana, pomaganjem osobama koje imaju teškoće. Ministar je po svemu što je i sam govorio postupio suprotno, sad se pokušava sakriti iza pravnih začkoljica i dokazati u principu ono što je nedokazivo. Neću ovdje spominjati pitanje otvaranja registra hrvatskih izdajnika s kojom inicijativom je izišao ministar u javnost kao najvećim projektom, o tom su već građani progovorili i pokazali svoje mišljenje kao jednoj apsurdnoj i opasnoj ideji. Zbog sveg navedenog, zbog potrebe da državni dužnosnici budu prvi u poštivanju zakona, zbog odgovornosti prema građanima ministar koji svojim izjavama i projektima izaziva nesigurnost u društvu, ministar koji nije transparentan, ministar koji je opterećen nakon samo jednog dana obnašanja dužnosti s više afera koje nije objasnio mada je imao priliku, treba otići.

Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, pa evo ova Vlada je četvrti dan obnaša dužnost a kroz vikend doslovno je dovedeno u pitanje, dovedeno u pitanje vjerodostojnost Vlade zbog jednog ministra koji sasvim je očigledno je imao namjeru prevariti sustav, prevariti državu, prevariti lokalnu samoupravu krivotvorenjem podataka, odnosno krivotvorenjem onog što je u Hrvatskoj obavezno a to je da se stvarno i istinito prijavite na određenom mjestu gdje živite, odnosno gdje prebivate i isto tako prijavite i boravište ako ga imate izvan tog mjesta iako je privremeno. Hrvatska narodna stranka nakon svih informacija koje smo uglavnom dobili ipak iz medija ali koji su svi temeljeni na dokumentima smatra da premijer je na potezu da nije dopustivo da ministar sa takvim optužbama a koje su kažem evidentirane i u nekim materijalnim dokazima, putem medija smo ih saznali, da premijer je na potezu i da premijer mora tražiti da ministar branitelja odstupi. Naime, neću prepričavati sve ovo što smo kroz jučerašnji dan u medijima čitali, međutim očito da iz dana u dan saznajemo nove informacije pa je jedna od zadnjih koja je jučer navečer došla do nas da je ta da je ministar Crnoja ustvari na prebivalište krivotvorio i u prethodnom vremenu. Znači da je negdje od 2010. godine, što je vidljivo iz vlasničkog lista bio defacto fiktivno, ali prijavljen prebivalištem u Samoboru. A isto tako znamo da je već 2010. imao probleme sa susjedima na mjestu svog stvarnog prebivališta u Zagrebu. Svime time će se naravno, ja se nadam, baviti netko tko je u ovoj državi, institucije koje su u ovoj državi za to zadužene. Mislim da ih treba istražiti kao što ih prema svakom drugom građaninu, trebamo svi biti jednaki naime pred zakonom pa tako i ministar. Međutim, ono što mi danas želimo reći javnosti i što želimo tražiti od našeg premijera koji je rekao i sam da će njegova biti i prva i zadnja riječ u Vladi da povuče potez i da smijeni ministra Crnoju temeljem ovih indicija za sada ali koje definitivno imaju i stvarno i faktičko uporište u dokumentima o kojima imamo saznanja. Mi smo naravno u raspravi o Vladi potegnuli i pitanja koja se odnose na svjetonazorski stav pojedinih članova, pojedinih ministara u Vladi koji su predloženi u petak. Adekvatnog odgovora nismo dobili, upozorili smo na to da će se vjerodostojnost Vlade narušiti i zbog toga.

zasjedanju skupštine održane 13. studenog 2014. godine za sljedeće mandatno razdoblje od 4 godine, znači 1. siječanj 2015. do 31. prosinac 2018. izabrana je nova uprava. Za predsjednika uvaženi kolega gospodin akademik Zvonko Pusić, za potpredsjednike uvaženi akademici Jakša Barbić i Velimir Neidhardt, za glavnog tajnika Pavao Rudan pa ćete imati prilike da me još 3 godine vidite ovdje za ovom govornicom kada budem iznosio djelatnost naše akademije.

Na svim sjednicama točno je akademik Zvonko Kusić predsjednik naše akademije izvještavao što se je desilo tijekom mjesec dana. Sve to prikazano je u ljetopisu. Predsjedništvo je također i donijelo odluku da se osnuje i pokrene glasnih Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Izuzetno smo ponosni da 12.rujna 2014.godine predsjedništvo akademije donosi izjavu predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o hrvatskoj etničkoj skupini Bunjevaca i to slijedećeg sadržaja: predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jedno je od temeljenih institucija hrvatskog naroda i svih građana RH čija je uloga i čuvanje identiteta naroda na sjednici održanoj 12.rujna 2014.godine donijelo je slijedeću izjavu: "Hrvatska etnička skupina Bunjevaca dijeli se u tri ogranka Dalmatinsko-hercegovački, Primorsko-lički i Podunavski ne zadirući u pravo pojedinaca da se izjašnjavaju o svojoj nacionalnoj pripadnosti, po podrijetlu, povijesti, tradicijskoj kulturi, običajima i jeziku zapadno novo štokavskom i ikavskom Bunjevci pripadaju hrvatskom nacionalnom korpusu. U akademiji djeluje 8 odbora, Odbor za nagrade, za suradnju sa hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institucijama, za međunarodnu suradnju, za koordinaciju rada akademijinih znanstveno istraživačkih i muzejsko galerijskih jedinica, za obnovu i razvitak arboretuma trsteno, za zaštitu dobara od nacionalnog interesa te Povjerenstvo za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja, uz njih također djeluje uredništvo Edicije Hrvatska i Europa, to petoknjižje hrvatskoga naroda koja će vjerujem ove godine tiskati i svoju petu knjigu. Odbori su izuzetno značajni i moram priznati da je među tim odborima dosta bila važna djelatnost Odbora za međunarodnu suradnju. Mi smo članovi Europske znanstvene zaklade koja nažalost prestaje sa radom ali zato još naši djelatnici djeluju u Odbor za reviziju znanstvene djelatnosti. Mi smo i članovi Akademije Europe, Europske znanstvene zaklade. Akademik Zvonko Kusić je član upravnog odbora Europske znanstvene zaklade. Meni je čast biti predstavnikom Švicarske, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije i Hrvatske u tom tijelu. Također djelujemo u zajednici s Nizozemskom zakladom za znanosti i Irskim istraživalačkim vijećem. Sveukupno mi smo tijekom 2014.godine djelovali zajedno sa 27 drugih akademija svijeta.

I spremalo se je organizirati forum

Stipendije iz Fonda Zlatko i Joyce Baloković za koju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predlože kandidate i 2014.godine je dodijeljena dodjeljuje se inače hrvatskim građanima za poslijediplomske studije na Sveučilište Harvard u SAD-u.

Također postoji čitav niz obnova za naročito razvitak arboretuma u Trstenom koji je također dio naše akademije. Akademik Vladimir Marković je radio na realizaciji prethodne godine prihvaćenih programa. S obzirom na zgradu Ljetnikovca Vučetić, zatim Linice, gospodarske zgrade itd.

Urednici su bili akademik Ivan Supičić a sada posljednjih godina akademik Mislav Ježić. Na francuskom i na engleskom jeziku ta se djela također tiskaju. Postoji i odjel za zaštitu i održavanje imovine i kulturnih dobara, moram priznati da kao što znadete i Gliptoteka spada u djelatnost naše akademije i dio je naše akademije, dakle trebale su se obavljati neki popravci, hitni i nužni zahvati i u zgradi na Trgu Nikole Šubića Zrinskog i u Crkvici Svetog Jerolima u Arboretumu, nažalost sve je to bilo u smanjenim oblicima jer nam financijska sredstva nisu to dozvoljavala. Nakladnička djelatnost moram vam skrenuti pažnju da je do danas akademija tiskala ukupno 6 040 svezaka. U 2014. godini 118 svezaka, a uz pomoć i potporu zaklade akademije još 64 publikacije. Objavljeno je i 12 publikacija i 5 izdanja na cd romu ali pod pokroviteljstvom akademije. Hrvatska zaklada za znanost uključila se je također u financiranje djela znanstvenih projekata, moram priznati da je od predloženih 12 projekata samo 4 prihvaćeno i to je financiranje u 2014.godini prihvaćeno, započeto je 1.siječnja 2015.godine. Drago mi je što je kolega akademik Dario Vrtenar predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. Naš Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa, njegovi članovi su akademici Neidhardt, Zelić, Ježić, Družić, Juračić, Leo Klasinc te prof. Božo Skoko također rade na strategiji onoga što bi trebala biti djelatnost toga odbora. Što se tiče akademijinih razreda i drugih jedinica akademiju čine zapravo 9 razreda, ali ovo je bitno istači, 24 znanstveno istraživalačke jedinice, 11 u Zagrebu na 16 lokacija i 13 izvan Zagreba. I to u Bjelovaru, Križevcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima, Vukovaru, Zadru te dvije u Dubrovniku i dvije u Rijeci uz područnu jedinicu u Puli. Potom 6 muzejsko galerijskih jedinica, 18 znanstvenih vijeća, 22 odbora, zatim Knjižnica akademije i Arhiv akademije te Arboretum Trsteno. Sve je to detaljno opisano u našem ljetopisu. U 14.-toj godini članovi akademije dobili su čitav niz različitih nagrada. Ja bih samo spomenuo neke, prof.dr. znanosti Ivan Golub, istaknuti svećenik i znanstvenik, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti primio je županijsku nagradu za životno djelo Koprivničko-križevačke županije. Zatim su nagrađeni bili čitavim nizom nagrada akademici Tomasović, Paljetak, Neidhardt, Paar, Dešpalj, Aralica, Pavličić, Paljetak, Damaška, Senker, Žić-Fuchs, akademik Gligo postavo je član akademije Europea, Vukičević, akademik Tonko Maroević primio je 18. lipnja nagradu Vladimir Nazor za životno djelo za književnost a gospođa akademkinja Vera Horvat Pintarić primila je od predsjednika Republike odlikovanje Red danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Potom Pečarić, Rukavina, Cambi, Dunja Fališevac, Vlasta Piližota, Kallay i Cifrić dobitnici su državnih nagrada za znanost. Akademik Stjepan Damjanović izabran je 2014. godine za predsjednika Matice Hrvatske.

Potom Milko Kelemen, Cambi, Pavličić. Akademik Pavle Dešpalj izabran je za počasnog šefa dirigenta Zagrebačke filharmonije a 5. prosinca 2014. dodijeljena mu je Plaketa grada Varaždina za postignute uzorne uspjehe u osnivanju i umjetničkoj pomoći radu Varaždinskog komornog orkestra u svih 20 sezona. Potom kolegica Matanović, članica suradnica naše akademije, akademik Matić, akademik Pećina, akademik Zlatko Bourek dobitnik je nagrade za životno djelo Hrvatskog društva likovnih umjetnika. A na koncu moram spomenuti i akademika Viktora Žmegača i Borisa Senkera te gospođu Irenu Vrkljan koja je dopisna članica naše akademije, dobitnici su nagrade Kiklop, sajma knjiga u Istri. Što se tiče zaposlenika u akademiji.

45 zaposlenika u muzejsko-galerijskim, arhivskim i knjižničarskim zvanjima rade a 79 službenika u stručnim službama. Muzejsko-galerijske jedinice naše akademije su gliptoteka, kabinet grafike, Strossmayerova starih majstora i Hrvatski muzej arhitekture. Obogatili su djelatnost čitavim nizom izložbi, objavljenih knjiga, održanih koncerata, znanstveno-stručnih skupova, predstavanja itd. Što se tiče knjižnice naše akademije, nastavljen je proces digitalizacije. Knjižnica također sva djela naše akademije koja su objavljena itekako zamjenjuje i izmjenjuje sa čitavim nizom različitih institucija u zemlji i svijetu. Osobito je važno istači da je 2014. godine u suorganizaciji sa turskim Institutom Yunus Emre u razdoblju od 12. do 31. svibnja održana jedna veličanstvena izložba pod nazivom "Riječ, pismo, slika iz riznice orijentalne zbirke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti" Naime, nakon užasa koji se je zbio sa fantastičnom knjižnicom u Sarajevu gdje su uništeni mnogi materijali ili gotovo svi materijali iz orijentalne zbirke Bosne i Hercegovine, naša orijentalna zbirka je jedina koja je u ovom području Europe najbogatija. I zajedno sa institutom Yunus Emre ja se ovdje javno coran publico zahvaljujem kolega iz Turske, uspjeli smo 2100 svezaka orijentalne zbirke digitalizirati. Knjižnica inače isto održava čitav niz različitih izložbi a digitalizirano je u 2014. godini 200 tisuća 560 stranice. Zaklada Hrvatske akademije djeluje u sastavu, predsjednik je akademik Neidhardt a članovi odbora sa strane akademije su akademici, Strčić, Popović, Kaštelan, Wikerhauser, Novaković, Stamać, Dešpalj i Leo Budin. Ravnateljica zaklade dakle ona koja vodi stvarno zakladu je gospođa Marina Štancl diplomirani pravnik. Bitno je istači da iz fonda nagrade Dragutin Tadijanović kojega izdaje i daje naša zaklada akademije dodijeljena je pjesnička nagrada književniku Miroslavu Mađeru i dvije studentske stipendije svaka u iznosu od po 5000 kuna iz donacije gospodina Stipana Bilića Prcića dodijeljene su dvije potpore najboljim učenicima Imotske gimnazije svaka u iznosu po 20 000 kuna. Moram vam kazati što se tiče financijskog izvješća da je to uvijek vrlo delikatno pitanje. I ja vas molim gospođe i gospodo zastupnici da pomognete akademiju koliko god možete. Naime, od 2008. godine smanjena su sredstva iz donacije za otprilike 16 milijuna kuna. Ali smo pod vodstvom nove uprave akademije i pod vodstvom akademika Kusića savjesno, ozbiljno i odgovorno djelovali. Smanjivali smo troškove maksimalno i na žalost ipak smo ostali u određenom gubitku. Taj gubitak je međutim pokriven iz sredstava koja smo imali na neki način sakupljena do tada i na taj način smo 31. prosinca 2014. godine završili godinu kad nije bilo nepodmirenih obaveza s naslova redovitog poslovanja prema dostavljačima. U zaključku izvješća poštovani gospodine predsjedniče, poštovane članice i članovi Hrvatskog sabora želim istaći. Naša je akademija od dana osnivanja pa sve do danas bila jedna od naših temeljnih institucija, bila je i jest hram kulture hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske, hram znanosti, umjetnosti, retorike i stvaralaštva. Naša je akademija i pretprošle 2014. godine savjesno, ozbiljno i odgovorno izvršila zadaću koju joj je namijenio Hrvatski sabor još godine 1861. što smo jasno pokazali postignutim rezultatima tijekom 2014. godine. Otprilike isto čuti ćete i negdje u svibnju mjesecu kad budem podnosio izvještaj za 2015. godinu. Ali u 2014. godini u akademiji je održano 350 događanja i to 108 znanstvenih skupova, simpozija, škola, savjetovanja i okruglih stolova, 11 skupštinskih zasjedanja, 17 svečanih sjednica, dodjela nagrada i koncerata, 29 posjeta delegacija i događanja iz područja među institucijske i međunarodne suradnje, 63 predavanja, 56 predstavljanja knjiga, konferencija za novinare, predstavljanja programa i prikazivanja filmova, 64 izložbe, te dvije na žalost komemoracije preminulim članovima. Tijekom 2014. u akademiji je objavljeno ukupno 118 svezaka, raznih publikacija i to: 26 knjiga, 22 zbornika radova, 41 svezak časopisa, 17 kataloga izložbi, 3 knjige sažetaka, 1 svezak rječnika, 5 partitura i 3 spomenice našim preminulim akademicima. Potporom zaklade objavljene su 64 publikacije, dok su akademici izvan akademije objavili još 46 knjiga, naši članovi suradnici 9, dopisni članovi jednu knjigu, a zaposlenici akademije dvije što ukupno čini 58 knjiga objavljenih izvan akademije. Uz te objavljene naslove riječ je, gospođe i gospodo, o ukupno 590 događanja čak nekoliko tijekom jednoga dana. S pravom se ponosimo jer smo time našim zajedničkim radom i zahvaljujući nastojanjima svih članovima akademije našu instituciju otvorili javnosti, svim građanima Republike Hrvatske što je i prepoznato. Samo je tijekom "Dana otvorenih vrata" akademiju posjetilo preko 7000 naših građana. Svojim smo radom zastupali najviše kriterije kvalitete i slobode znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva, poticali smo a i promicali znanstveni, kulturni i gospodarski napredak oslanjajući se ponajprije na priznati stvaralački i moralni autoritet naših članova. Zato je naša akademija i u 2014. godini znala buknuti čistim plamenom intelektualne i moralne savjesti. Ja vas molim gospođe i gospodo zastupnici prihvatite izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini. Hvala lijepa akademiku Rudanu. Poštovani gospodine tajniče, akademiče Rudan čestitam na izvješću koje ću naravno u potpunosti podržati. Citirat ću posljednjih par vaših rečenica: "HAZU je hram kulture, znanosti, umjetnosti, retorike i stvaralaštva, moralna i intelektualna vertikala Hrvatske domovine." Dakle, naš premijer je u svom uvodnom govoru citirao Pattona, poznatog antifašistu, generala koji je rekao: "Prihvatite izazov." Tad sam mu reko da očekujem da se poštuje druga uzrečica Pattona koja je vrlo jasna, a on kaže: "Postoji samo jedna vrsta discipline perfektna, savršena disciplina." Očekujem naravno i to od njihovih aktualnih ministara. Pa dozvolite da na osnovu vaše završne rečenice intelektualna, moralna vertikala, hram kulture, retorike i stvaralaštva, da sad citiram ponovno treći put generala Pattona. Citiram: "Ako si prolijevao svoju krv za ovu zemlju, da bi to kasnije do smrti naplaćivao, reci koliko ta ljubav košta da je platimo i kupi prnje odavde. Idi tamo gdje se domovina može kupiti za novac." Završen citat. Kao hrvatski branitelj '91. a ne '95. ili '99. imam potpuno pravo da citiram generala Pattona i nadam se da ćemo u ovom našem mandatu se sjetiti poznatih njegovih uzrečica iz kojih svi, pa i mi saborski zastupnici možemo puno naučiti. Hvala lijepa. Sada bih pitao da li izvjestiteljica odbora želi uzeti riječ? Uvažena predsjednica odbora gospođa Gordana Rusak.

Gospodine predsjedniče akademiče Reiner, kolegice i kolege.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na sjednici održanoj 26. i 27. siječnja 2016. Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aktom od 10. travnja 2015. godine. Odbor je sukladno odredbi članka 97. Poslovnika Hrvatskog sabora pitanje raspravio kao matično radno tijelo. U raspravi članovi odbora jednoglasno su podržali Izvješće o radu akademije za 2014. godinu i pozitivnim je ocijenjen rad akademije koji je vidljiv kroz brojne aktivnosti, primjerice brojnih sudjelovanja članova akademije u međunarodnim institucijama, radu akademijinih odbora i razreda u izdavačkoj djelatnosti te mnogim drugim aktivnostima. Također, pohvaljen je rad Odbora za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima te angažman akademije u izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Tema rasprave bilo je i jačanje uloge medija odnosno komunikacijskih programa akademije. Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini. I na kraju da se zahvalim gospodinu akademiku Rudanu na ovako iscrpnom izvješću. Otvaram raspravu. Prvi će na redu biti u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Miroslav Tuđman, izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni tajniče akademiče Rudan, kolegice i kolege.

Doduše to su dobili zastupnici prethodnog saziva Sabora a ne i ovi koji su, mi koji smo danas ovdje. Ono što možda samo za uvod što vrijedi podsjetiti na ove brojke koje je i akademik Rudan ovdje iznio, radi se o 350 događaja, odnosno 108 znanstvenih skupova, 118 knjiga, publikacija u preko 50 tisuća primjeraka. To je samo dio od preko 6000 svezaka koje je akademija u svojem dosadašnjem radu objavila i obznanila. O jednoj mreži, Europskoj mreži akademija, o mreži znanstvenih institucija i sveučilišta u kojoj akademija participira kao vodeća i najuglednija znanstvena institucija. Sve to je produkcija nešto manje od 400 redovnih ili dopisnih članova, odnosno suradnika akademije. Pitanje je zapravo, da, još treba reći da je ovo izvješće ne samo prihvatila akademija nego je prihvatilo i Ministarstvo znanosti, prihvatio je čak i prethodni odbor ovoga saziva prema tome zapravo pitanje je svrsishodnosti ove rasprave i ovoga načina rada prihvaćanja ovoga izvješća. Što mi zapravo prihvaćamo? Mislim da Sabor ne treba preuzimati te ingerencije da ocjenjuje znanstvenu produkciju, da podcjenjuje znanstvenu produkciju akademije. S druge pak strane očito je i na temelju ovih elementarnih podataka da količina financijskih sredstava koji se izdvajaju iz proračuna, a to je negdje oko 74 ili 75% od ovih 70 milijuna s kojima se akademija i akademijini instituti financiraju, da je očito da je to sa time pokriveno. Zato bih možda ovdje sugerirao da možda otvorimo, da iskoristimo ovu priliku i vidimo koliko je svrsishodno post festum raspravljati o nekim stvarima. Danas raspravljamo o Izvješću za 2014. i raspravljat ćemo vjerojatno u dogledno vrijeme za 2015. Ali to je nešto što je iza nas i što samo trebamo primiti na znanje. Bilo bi puno uputnije, po mom mišljenju, da se raspravlja, ako ne u sabornici a ono u nadležnim odborima, o prijedlogu plana rada akademije sa ciljem da se znanstvena produkcija harmonizira sa strateškim ciljevima razvoja Hrvatske, sa planovima rada Vlade tako da ta znanstvena produkcija bude podloga boljim zakonskim prijedlozima i zakonima jer kao što znate mi naprosto nemamo u našem Poslovniku i nije obveza Vlade da daje analizu stanja zbog kojeg ili radi kojeg se donose pojedini zakoni. Kada je bilo u prošlom sazivu rasprave o Poslovniku ja sam predlagao da se unese obveza da zakon ne može doći u raspravu ako ne postoji analiza stanja, to je odbijeno i rečeno je da dosta samo ocjena postojećeg stanja zašto se neki zakon donosi. Ta ocjena stanja, neću reći uvijek, ili neću reći često ali se ipak nije rijetko da se donosi na temelju osobnih impresija ili osobnih iskustava što naprosto nije dostatno i nije dobro. S druge pak strane razlog za ovakav jedan pristup imamo i u jednoj činjenici koja je akademiju na neki način odmakla od one temeljen funkciju kojoj je i Strrosmayer 1861. zagovarao da bude hram kulture i znanosti naprosto zbog toga što u 21.stoljeću knjiga više nije osnovni medij komunikacije. A akademija de facto sa javnošću komunicira preko svoje znanstvene produkcije, a to su knjige i časopisi. Nama je, ako želimo tu znanstvenu produkciju staviti u svrhu ukupnog društvenog razvoja onda bismo upravo preko, trebali tražiti tu sponu da znanstvena produkcija bude u funkciji strateških ciljeva i ukupnog društvenog razvoja Hrvatske, a taj spoj se može osigurati upravo ovdje kroz Sabor na način da se prijedlozi i planovi rada akademije raspravljaju prethodno na nadležnim odborima kako bi te analize mogle u duljem ili kraćem vremenu biti podlogom za donošenje zakona, odnosno za prosudbu u faktografije zbog kojih ili radi kojih treba mijenjati određene zakone i zakonske odredbe. U tom smislu poštovani predsjedniče i akademiče, pardon ispričavam se došlo je do promjene predsjedniku Sabora koji je najavio da bi trebalo razmotriti kako modernizirati odnosno promijeniti određene pravila ponašanja u Saboru, mislim da bi i na temelju ovoga primjera, a bit ćemo, raspravljat ćemo i o još nekim drugim ovakvim izvješćima, da je dobro okrenuti obrazac, ne raspravljati o njima … nego o njihovim programima prethodno raspraviti kako bi svrha bila da znanstvenu produkciju stavimo u korelaciju sa strateškim razvojnim ciljevima.

Jedna replika uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Tuđman, podražavam vašu ideju i slažem se s time kada govorite da akademija treba biti uključena u društvene procese, u društvene promjene uostalom našeg društva, naše politike. Neki od akademika u ostalom su istaknuti političari pa i naš predsjednik Sabora, ali htio bi vam skrenuti pažnju na nešto drugo a to je da vjerujem da akademija već sudjeluje i to aktivno sudjeluje upravo u tome, dakle akademija je dio našeg društva, ne može biti izuzeta izvan toga i recimo po meni je nemjerljiv doprinos akademije upravo u izradi Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije. Dakle akademija je radila smjernice, članovi akademije su i dalje aktivno uključeni u proces i rasprave oko provođenja strategije, od donošenje strategije, modeliranja strategije. Tako da ovo je svako primjer kako se akademija uključuje i treba uključivati u društvene tokove o čemu ću nešto više govoriti u raspravi ali svakako podržavam vašu tezu da akademija treba biti aktivni čimbenik i u promjenama i u procesima koji se događaju u našem društvu. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ni u jednom trenutku nisam rekao da akademija nema tu funkciju da ne već ne djeluje prema javnosti, nego sam govorio o promjeni komunikacijskih obrazaca. Naprosto vi danas ako želimo reći i generalizirati pa da malo zaoštrimo stvari, danas parlamentarne stranke ili sve stranke su se lišile intelektualnih elita ili veza sa intelektualnim elitama, ne u smislu pojedinaca nego onoga što one predstavljaju u društvu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je najuglednija znanstvena institucija i bilo bi normalno da ona osim ovoga o svojoj otvorenosti prema van bude isto tako participira sa svojom znanstvenom produkcijom i stavovima u svim znanstvenim, u svim zakonskim projektima ili u dobrom dijelu zakonskih projekata tako da ti projekti budu po difoltu ako hoćete sastavni, predmetom nepolitičkih odluka jer znanost nije za to, nego da bude podloga analizi postojećeg stanja.

S druge pak strane, iluzorno je očekivati da bi ministri, članovi Vlade ili zastupnici u Saboru pročitali godišnju produkciju ili mogli pratiti godišnju produkciju akademije jer za to niti imaju vremena, niti smo svi mi osposobljeni da to možemo raditi.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani glavni tajniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, poštovane kolegice i kolege.

Pored ostalih manjina i naroda koje ja predstavljam a koji su također bili žrtve terora i nasilja '40.-ih godina ističem kako predstavljam i Židovsku i Romsku nacionalnu manjinu u Republici Hrvatskoj koji su posebno stradali na našim prostorima. Holokaust u tzv. NDH bio je nažalost dio pokreta, sustavnog istrebljenja romskog i židovskog naroda koji je pokrenula nacistička Njemačka a koje su ustaške vlasti sljedbenici tog zla vrlo efektivno prodirali na našim prostorima. Rasistička politika protiv Roma i Židova koja je rezultirala sustavnim programom i desetkovanjem tih naroda na ovim prostorima nešto je čega se moramo prisjećati kako se ne bi ponovilo. Ne trebamo se upuštati u nepotrebne rasprave oko prošlosti i analize jer i za to postoje druge institucije. Međutim, nikako ne smijemo odustati od obilježavanja stradalih, autohtonih nacionalnih manjina hrvatskoga društva. Hrvatski sabor kao institucija sigurno zauzima mjesto na kojem se stradanje ovih naroda prepoznaje i ističe kao jedna od temeljnih vrijednosti na kojima se temelji naš cjelokupni politički sustav. U tom smislu je Hrvatski sabor 12. prosinca 2014. godine priznao i Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta koje obilježavamo svake godine 2. kolovoza na lokaciji sela Uštica pored Jasenovca. Lokacija tog posebnog logora za Rome koji su na posebno brutalni način ubijeni i kao narod uništavani na nekad napušteno, neobilježeno i neuređeno groblje a sada je na primjeren način uređeno te se svake godine na lokaciju okuplja tisuće Roma i njihovih prijatelja kao i predstavnika najviših institucija. 2. kolovoz i današnji datum dio su tog istog obilježavanja ali ih nažalost treba razdvojiti. Kažem nažalost jer je sve to pokretanje posebno dana sjećanja na romske žrtve holokausta, o romskom stradanju se nije govorilo. Dublje analize i razloge zašto je to bilo zaboravljen genocid prepuštam akademskoj zajednici i predstavnicima institucije o kojoj ću sada govoriti a koja je već prepoznala suvremeni položaj Romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kao predmet svog istraživačkog interesa. Žeo mi je što već ne raspravljamo o izvješću 2015. godine ali smo mi još na izvješću od pretprošle godine. Drago mi je vidjeti da je akademija zaključila kako je bila uspješna u svom djelovanju i da su sve aktivnosti održali bez većih problema. Želim istaknuti ovu priliku da naglasim kako je tek u 2015. godini održana prva međunarodna znanstvena konferencija koja se bavila isključivo položajem jedne priznate nacionalne manjine u našem društvu Romske nacionalne manjine.

Ovu inicijativu su bez rezerve podržavali predstavnici akademije, predsjednik akademik Zvonko Kusić, tajnik akademik Pavao Rudan zajedno sa ostalim osobljem akademije i profesorima sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Isto tako se nadam da ćemo u neko razumno vrijeme imati i prvog člana akademije iz redova Romske nacionalne manjine što zasada nažalost nije slučaj. Spomenuli smo skup je uspješno organiziran a njime je po prvi put u povijesti u radu akademije bila uključena i romska zajednica te predstavnici Romske nacionalne manjine na lokalnim razinama.

Ranijih godina je bilo govora o tome kako je akademija zatvorena institucija, institucija s kojom obični građani nisu pretjerano povezani. Međutim, s druge strane kada god je bila prilika akademija je svoj bogat rad otvarala prema javnosti. Bilo je to za vrijeme Noć muzeja ili Dan otvorenih vrata. Ili otvarajući se prema za nju novim područjima kao što je istraživanje suvremene romske problematike i položaja Romske nacionalne manjine u hrvatskom društvu. Skup koji sam spominjao je održan u sklopu obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika 4. studenog a sljedeći dan na centralnom obilježavanju ovog skupa okupilo se oko 2000 ljudi što je za romsku zajednicu ogroman broj imajući u vidu da je u Republici Hrvatskoj službeno samo oko 17000 Roma.

Romski praznici su u prošlom sazivu Sabora priznati velikom većinom glasova zastupnika u ovom Visokom domu. Nadam se da će trend podržavanje romske zajednice i romskih praznika bit nastavljen i za vrijeme mandata ove nove Vlade i zasjedanje ovog saziva Sabora. Na tim temeljima se i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je uključila i u ovaj proces i pokazala kao što sam već rekao da je institucija svih građana. S obzirom da akademija izvješćem dokazuje svoj uspješan rad moram reći da sam iz prve ruke saznao da provedbu ovakvih skupova nije lako odraditi bez obzira na postojanje dobre volje. Akademija kao i mnoge druge znanstvene i kulturne institucije ne raspolažu sa dovoljnim sredstvima za potpuno uspješan rad.

Koristim ovu priliku da naglasim kako nema ni gospodarskog napretka ako društvo ne napreduje kao društvo znanjem. Neophodno je da institucije kao Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti budu obuhvaćeni tim reformskim planovima oporavka, te da se uz nužnu reorganizaciju potrošnje što više sredstva izdvoji za rad akademskih, znanstvenih i obrazovnih ustanova u našoj državi, a pogotovo oni koji svojim radom pokazuju i dokazuju da su stvarno nacionalne institucije, da su institucije svih građana ove države kao što to uspješno čini Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Kao predstavnik čak 12 nacionalnih manjina zalagat ću se da se manjinske teme što više istražuju i analiziraju osim romske nacionalne manjine i druge manjine u Republici Hrvatskoj koje imaju svoju tradiciju, kulturu i čine bogatstvo ovog društva. Na žalost u zadnje vrijeme se položaj nacionalnih manjina, pa čak i naš Ustavni zakon doveo u pitanje jer se manjine često doživljavaju kao teret ovog društva, kao neki vanjski faktor koji bi trebao umanjiti društvenu ulogu i značaj. Istraživanjem manjinske tematike i upoznavanje javnosti sa poviješću nacionalne manjine koja su isprepletena, odnosno dio hrvatske povijesti mora biti prioritet koji će podržavati i nova Vlada RH. To mora bit prioritet za nas koji ovdje radimo saborske zastupnike. Na samom kraju ponavljam i pozivam sve kolege da potvrde ovo izvješće akademije i da u predstojećem razdoblju na svaki način podrže rad ove institucije.

Javili su se znači klub HNS-a Goran Beus Richembergh, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici.

Ja ću odmah na početku reći odnosno podsjetiti da su svi zastupnici, sve zastupnice u Hrvatskom saboru položili prisegu, da su prisegnuli na Ustav i zakone i time su zapravo sebe obvezali da bez ikakve rezerve poštuju pravni poredak i štite pravni poredak u Republici Hrvatskoj. Jučer se u Zagrebu dogodila jedna velika manifestacija nezadovoljstva koja je u obliku prosvjeda se pretvorila u marš ulicama grada na kojemu je sudjelovalo kako mediji iznose oko 5000 sudionika. Navodni spontani prosvjed organizirala je zagrebačka HVIDRA sa vrlo jasnim ciljevima, organizacijom, pripremljenim parolama odnosno porukama i sa ciljem na Vijeće za elektroničke medije. Podsjetiti ću Vijeće za elektroničke medije je zakonom ustanovljeno regulatorno tijelo potpuno neovisno od politike koje je poštujući zakon koji je donio Hrvatski sabor izreklo mjeru kojom je privremeno na 3 dana suspendiralo izdavača, odnosno izlazak elektroničkog medija televizijskog kanala Z1 zbog obveze prijave Državnom odvjetništvu govora mržnje rekao bih i širenja panike, širenja dakle nespokojstva među građane. Ništa ne bi bilo čudno niti sporno da je taj prosvjed prijavljen, organiziran, mirno proveden bez cilja da vrši pritisak na institucije ove države. Međutim, dogodilo se upravo suprotno, jučer je zapravo instrumentalizirana većim dijelom braniteljska populacija ali i ostali prosvjednici jer umjesto da se na sve moguće načine i iz njihovih redova promiče ideja pravne države i zaštita pravnoga poretka zapravo ih se navelo da vrše neviđeni pritisak na jednu neovisnu državnu instituciju. Nadalje, osim ove instrumentalizacije to je zapravo bio jedan pokušaj da se prijetnjom isposluje abolicija govora mržnje, ne samo to nego da se abolira jedan neviđeni pritisak na jednu veliku vjersku zajednicu, na njene čelne ljude. Isto tako da se dozvoli osobno vrijeđanje čelnice Vijeća za elektroničke medije gospođe Mirjane Rakić, legendarne hrvatske novinarke koja je za svoj rad i za svoj profesionalni angažman tijekom čitavog radnog vijeka dobila čitav niz javnih priznanja i nagrada. Ono što nas zabrinjava je da je tom skupu dao legitimitet i naš kolega gospodin Tepeš kao potpredsjednik Sabora. Nije sporno i ne može biti zapriječeno nijednome zastupniku u Hrvatskome saboru da sudjeluje kao građanin i na političkim skupovima i na skupovima koji su prosvjednoga karaktera.

Jer na taj način se zapravo šalje poruka da ono što piše u propisima RH i način na koji rade institucije, neovisna tijela pogotovo ovo koje je imenovao Hrvatski sabor se može rušiti iz ulice.

Uvaženi kolege, uvaženi potpredsjedniče mi smo kod glasanja o povjerenju Vladi u raspravi krenuli na jedan način koji sam tog trenutka, u tom kratkom govoru koji sam imao, ocijenio potpuno promašenim ali isto tako u potpunosti razumijem zašto se to desilo. To je jednostavno nastavak jedne prakse, jednog slijeda koji traje 26 godina u Hrvatskoj a to je da ljudi koji nemaju mogućnosti, znanja, pameti, sposobnosti da ponude rješenja za probleme hrvatske budućnosti da se vraćaju u hrvatsku prošlost, otvaraju ideološke i sve druge sukobe samo kao alibi za svoju nesposobnost. To odgovora i lijevima i desnima. I jedni i drugi su strastveni u tome i ponovno barem meni, a i mnogim drugim građanima Hrvatske potvrđuju tu činjenicu jada i nesposobnosti. Rasprava u Hrvatskom saboru koja se svodila na to da li je antifašizam u Ustavu ili nije antifašizam u Ustavu, da li je ZAVNOH nešto što je proisteklo iz antifašizma ili ne. Tada sam rekao da ta trećina, dobra trećina koja je jasno rekla ne želimo ideologiju kao alibi za nesposobnost, tražimo promjenu da ta trećina nije željela odmicanje od civilizacijskih standarda, jel odmicanje od ideoloških ratova ne znači odmicanje od onog što svijet, Europa i Hrvatska prihvaćaju kao abecedu, kao minimum a to ja antifašizam, osuda totalitarnih režima bez obzira crvenih ili crnih i priznanje prava na pijetet i poštivanje žrtve. To su ti minimumi oko kojih pretpostavljam da postoji konsenzus. Naravno da stvaranje takve klime se nastavilo i rađa i slijedeće stepenice takvog ponašanja. Neposredno nakon toga u društvu, neposredno nakon toga imamo i ovakve događaje o kojima ovdje govorimo. Mi smo igrom okolnosti, nažalost to nije plus za Hrvatsku, nacionalno najhomogenija država u Europi. Dobro, ja osobno sam dio tog uvjerljivo većinskog naroda, ali upravo zato sam duboko svjestan činjenice da treba voditi računa da vrlo pažljivo se odnosimo i da čuvamo vrijednosti manjina koje još imamo i odnose u društvu. To da li je trebalo vijeće ili nije trebalo reagirati sa sankcijom to je odluka vijeća, zato postoji ta institucija. To je neupitno. Ali da se ta odluka iskoristi za stvaranje atmosfere straha, dijeljenja, ponovno uništavanje svake mogućnosti da stvorimo jedan pozitivnu klimu, jedan pozitivni kapital za neke promjene u ovom društvu na startu jedne nove Vlade, to sasvim sigurno nije nešto što građanima Hrvatske može biti prihvatljivo i nije im prihvatljivo.

Jednu repliku, uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik.

To je čovjek koji je živio samo 5 godina u 20. stoljeću ali ja bih ustvrdio da je to zapravo čovjek 20. stoljeća. Jer te poruke njegove su toliko snažne da su i danas vrlo aktualne i ovo je dobra prilika da se možda malo podsjetimo, da se vratimo njegovom geslu o prosvjeti i znanju, o požrtvovanosti prema vlastitom narodu ali i otvorenosti prema svijetu. Jer Strossmayer je upravo bio to, domoljub ali i veliki čovjek europljanin. A bojim se da nama nedostaje i domoljublja i okrenuti se prema Europi. Jer i jednoga i drugoga imamo ali bojim se na pogrešan način.

Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi glavni tajniče akademije akademiče Rudan, kolegice i kolege. Ovo mi je negdje čini mi se osmo izvješće koje imam pred sobom i zaista mogu sa zadovoljstvom reći da se osjeća iz godine u godinu da akademija ima sve veće pomake u svom radu posebno pod vodstvom akademika Pusića i njegove desne ruke gospodina Rudana. Veliki dio toga rekao je kolega Hajduković, tako da ću skratiti svoju raspravu. Ono što želim dodatno danas reći, jer mislim da zaslužuje da to spomenem u sabornici, a na tragu je i ono kako je efektno završio akademik Rudan, da je akademija plamen moralne, intelektualne savjesti. Pa meni je evo zadovoljstvo danas kad raspravljamo o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti reći jednu vijest koja će obići danas cijeli svijet, a to je da Hrvatska se više ne ubraja u korumpirane države. Mislim da je prigodno to uz raspravu o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti reći, jer je objavljen indeks Transparency internationala po kojem je Hrvatska skočila sa 61. na 50. mjesto, odnosno popravila se za 3 boda sa 48 na 51 i više se ne ubraja u korumpirane države. To je sjajna vijest. To je još jedno naslijeđe koje ostaje od prošle Vlade. Sjajna je vijest zato što i kad je u pitanju bruto domaći proizvod on jako ovisi o indeksu percepcije korupcije i samo jedan bod znači bolje uvjete za poslovanje kompanije i svijeta koje prate što se događa u Hrvatskoj. A upravo to je i jedna od vizija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja kaže da je hrvatsko društvo, društvo znanja i znanosti, a misija je uključivanje hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti trajnim poticanjem i sustavnim povećavanjem ulaganja iz državnog proračuna i drugih izvora u istraživanje i razvoj znanosti, te briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Hrvatske. Gotovo da bi ovu viziju i misiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti trebali uzeti mi saborski zastupnici kao našu vlastitu viziju i misiju. Ono što posebno želim reći kad je u pitanju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti a to je da je ona oslonac u ovim turbulentnim vremenima užurbanih promjena i da rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pridonosi konsenzusu oko strateških nacionalnih ciljeva uz njegovanje svih onih temeljnih vrijednosti na kojima počiva ljudsko društvo, a o čemu smo i danas u nekoliko navrata čuli posebno kad je riječ o slobodi i o tome što je sloboda govora, a što je govor mržnje. Također želim još jedan dio uloge akademije citirati jer mi se također uklapa u trenutačno stanje u hrvatskom društvu, a to je da je uloga akademije okupljanje, mobiliziranje, vođenje i predstavljanje znanstvene, stručne i umjetničke elite u svim područjima, te provođenje analiza i procjena o svim važnim nacionalnim pitanjima u državi. Jedna od važnih uloga akademije je uz čuvanje identiteta promicanje jedinstva, a protiv podjela nacije po bilo kojoj osnovi. I naravno, akademija je jamac stabilnosti i jedinstva nacije i jedna od najvećih konstanti društva, te treba biti prepoznata kao referentno mjesto koje naciji osigurava jedan pouzdan pristup svim izazovima u društvu, ali ne na dnevnoj, političkoj osnovi. Dakle, naglasak je da to nije na dnevno-političkoj osnovi, pa i kad se događa promjena vlasti onda bi stav akademije mogao biti jedna polazna točka koja sprječava govor mržnje s kojim smo ovih dana suočeni. Također, ono što je posebno bitno o čemu se govorilo i u izvješću Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i onom što je govorio kolega Hajduković, a to je učešće i sudjelovanje akademije u promišljanju razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije u Hrvatskoj upravo iz razloga što je akademija jamac stabilnosti kontinuiteta. Vlade prolaze, akademija ostaje, pa ću vas još jednom podsjetiti obzirom da jedne od glavnih zadaća, uloga i poslova koje su akademici Hrvatske akademije odradili u 2014. bila izrada Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije čemu se posebno zahvaljujem akademiku Rudanu, a to je da je upravo Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izradila smjernice za izradu Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije i tako udarila temelj upravo konsenzusu. Dakle, iz akademije je krenuo konsenzus za razvoj obrazovanja, znanosti i tehnologije i akademija je ta koja će očuvati da zaista tema u ovom Hrvatskom saboru i u hrvatskom društvu oko koje mora postojati konsenzus bez ideologija i političkih prepucavanja na dnevnoj bazi bude upravo obrazovanje i znanost. Čuli smo u nekoliko navrata, a to je zaista posebna zasluga rekao sam, čitao sam zadnjih 8 godina izvješća aktualnog vodstva akademije. To su "Dani otvorenih vrata" koji su veliki događaj i gdje veliki broj od mladih do starih upoznaje se sa time što radi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. I završit ću sa najmlađim zavodom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji posebno promovira sve ovo što radi akademija. To je zavod u Rijeci. Obzirom da sam Riječanin osjećam potrebu pohvaliti i akademiju što je donijela tu odluku. Ta odluka je naime donijeta 19. prosinca 2013. kojom se pokreće Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci pod vodstvom akademika Danijela Rukavine koji je zapravo učinio to da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je povezala u jednom gradu sve ono što osigurava da imamo razvoj i obrazovanja i znanosti i svih vrijednosti u društvu, a to je da ovaj zavod na jednom mjestu okuplja sve ono što je najprogresivnije kada je riječ o znanosti i iz grada Rijeke i iz Primorsko-goranske županije i sveučilišta. U svega godinu dana taj zavod iako je najmlađi učinio je čitav niz vrlo atraktivnih i tribina i savjetovanja kojih je u 2014. bilo 4, u 2015. su nastavili daleko većom aktivnošću još, bilo ih je čak 7, ali o tome ćemo govoriti kada bude izvješće o radu za 2015. godinu. Prema tome, zaključujući ovu svoju raspravu zahvaljujem se gospodinu Rudanu i vodstvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svemu što čine i nadam se da će i neki vrlo, vrlo kvalitetni stručnjaci koji još nisu članovi akademije u skorijim izborima osigurati to mjesto da akademija radi još bolje.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo u ovoj raspravi htio bih se osvrnuti zapravo na ovo izvješće i na Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, na ovaj ljetopis koji nam je ovdje priložen. Moram reći da dugih desetljeća razvoja Hrvatske države i hrvatske demokracije od '90-ih na ovamo imali smo tzv. akademsku šutnju. Nažalost, nije bilo dovoljno reakcije na događaje u društvu, u mnogoj mjeri je nema ni danas iako vidim napredak otkada je akademik Zvonko Kusić došao na čelo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nije bilo dovoljne ili je bilo zakašnjele reakcije na pljačke pretvorbe i privatizacije, na iseljavanje hrvatskih građana zadnjih godina, isto tako na postupni ulazak u dužničko ropstvo. Vi ste ovdje spomenuli izjavu o Bunjevcima koju sam pročitao prije nekoliko dana u sklopu pripreme, međutim nama treba mnogo više izjava, mnogo više memoranduma, pohvala ili kritika od strane hrvatske intelektualne elite stoga vas molim kad se vratite u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti poručite kolegama da mladost ove zemlje očekuje mnogo jači društveni angažman o svim društvenim pitanjima, osobito to očekujemo od razreda za društvene znanosti.

Nemojte ići maleni ispod hrvatskih zvijezda. U znak da kažem protesta zbog svega ovog što sam rekao Živi zid neće podržati vaše Izvješće za 2014. godinu. Nadam se da za 2015. hoće, to ovisi o vašem angažmanu u nadolazećem razdoblju.

Ja ću podržati ovo izvješće iako imam nekakva pitanja. Naime, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je još od doba Strossmayera ili Franje Račkog bila jedna od savjesti hrvatskog društva. Spominjem ova dva imena, točnije reći ću biskup Josip Juraj Strossmayer i svećenik ili kanonik Franjo Rački, podcrtavam upravo ove činjenice da su svećenik odnosno biskup bili pokretači Hrvatske akademije odnosno južno slavenske kako ste rekli Akademije znanosti i umjetnosti zbog činjenice da danas mnogi u hrvatskom društvu, a neki i u ovom Saboru pokušavaju staviti znak suprotnosti između znanosti i vjere što ne samo da je teoretski i intelektualno netočno već predstavlja jedno civilizacijsko nazadovanje jer je povijest ne samo zbog ova dva velikana nego i recimo zbog Ruđera Boškovića jasno pokazala da vjera i znanost mogu ići zajedno. Kad govorim o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i savjesti hrvatskog društva zanima me ustvari prvenstveno što vi kao akademija mislite o tome, odnosno kako vi vidite poziciju akademije u hrvatskom društvu danas? Moram reći da sad smo čuli brojne pohvale ali sa strane prethodne vlasti o tome kako je akademiji super, kako je ona uključena u nešto ili nije u nešto uključena. Ja znam da je recimo predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nekad bio stalni član Vijeća HRT-a što danas nije slučaj.

Ja neću ulaziti sad u to tko je u Vijeću HRT-a, kako je po tom zakonu došlo do toga. Imat ćemo raspravu nadam se nekad i o Izvješću o radu HRT-a. Ali to je samo jedan od primjera prema kojem ja smatram da HAZU nije pozicioniran na onom mjestu u hrvatskom društvu gdje bi trebao biti. Ponavljam, ne vašom krivicom nego možda baš krivicom Hrvatskog sabora. Jednako tako recimo čuli smo često prozivanja akademika kad su god iskazali neki svoj vrijednosni stav da oni na taj način gube svoju znanstvenu neutralnost što također smatram velikim udarcem na slobodu i širinu jedne intelektualne sfere koju bi trebala imati Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Ustvari moram reći da mi je drago kad kolege iz SDP-a ili Laburista pozitivno govore o biskupu Josipu Juraju Strossmayeru i vjerujem da taj konsenzus je i oko nekih kršćanskih vrijednosti i oko doprinosa koje su kršćanske vrijednosti i kršćanski ljudi imali za hrvatski narod bi zaista trebali imati konsenzus.

Recimo nisam čuo recimo od vas jeste li baš toliko zadovoljni ulogom akademije u reformi kurikula pogotovo za vrijeme ministra Jovanovića. Mislim da je ministar Mornar to donekle popravio. Ali dobro sad, bilo kako bilo, mene zanima ukupno, to je samo jedan primjer kad govorimo o Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, ali zanimaju me i druga ministarstva.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedničke, poštovani glavni tajniče akademije akademiče Rudan, poštovane kolegice i kolege i ja se pridružujem zastupnicima koji su pohvalili rad akademije u ovom izvještajnom razdoblju za 2014.godinu. Doista je i iz Ljetopisa i izvješća akademije ukazano koliko je bogat, plodonosan, uspješan rad akademije o čemu je u ime kluba HDZ-a govorio profesor Tuđman i čijim se ocjenama o radu akademije u potpunosti pridružujem. No, nisam se samo zbog toga javio za riječ i za raspravu kako bi pohvalio rad akademije, već u prvom redu kako bih istaknuo rad Znanstvenog vijeća za znanstveno istraživanje Jadrana, a koje je obuhvaćeno u ovome Ljetopisu i čiji sam rad promatrao u to vrijeme i kao predsjednik saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Naime, te 2014.godine 1.travnja je Znanstveno vijeće za znanstvena istraživanja Jadranka održalo okrugli stol na temu turistička izgradnja u Malostonskom zaljevu na području Malog Stona i Malog Mora, Malostonskog zaljeva i Malog Mora u Dubrovačko neretvanskoj županiji a kojim su okruglim stolom htjeli dati svoj znanstveni pristup mogućem onečišćenju Jadrana izgradnjom turističkog kompleksa u Malostonskom zaljevu. Ta se rasprava i taj okrugli stol održao u okviru izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije pa usput budi rečeno još do dan danas dakle već evo dvije godine od održavanja tog okruglog stola nije se donio prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije pa čak ni ta izmjena koju je taj odbor ocijenio štetnim za mogući utjecaj na održavanje bioraznovrsnosti Jadranskog mora posebice Malostonskog zaljeva i Maloga Mora. I ja u cijelosti podržavam i takav stav znanstvenog vijeća. Kažem držim da je dobro došao i vijećnicima županije Dubrovačko-neretvanske koji će o tome odlučivati i za svaku je pohvalu. No, ono zbog čega sam se javio to je činjenica da je ipak ta 2014.godina bila prioritetna kada je u pitanju znanstveno istraživanje Jadrana, determinirana, određena sa jednim štetnim nezakonitim, ne transparentnim postupkom Hrvatske vlade kojim je raspisan javni natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu. Ja sam tada u ime kluba HDZ-a i podnio ovom Saboru interpelaciju o ulozi Vlade u tom nezakonitom i netransparentnom postupku kojim smo dokazali i pokazali a ja sam uvjeren i dokazali kako je taj postupak u cijelosti bio i nezakonit i netransparentan i štetan po nacionalne interese hrvatskog društva i hrvatske države. Tu interpelaciju su vladajući tada odbili, no drago mi je da je ipak epilog te interpelacije i cijelog tog postupka završio upravo onako kako je klub HDZ-a u svojoj interpelaciji i naznačio a to je da se obustave sve aktivnosti oko tog kažem štetnog, netransparentnog i nezakonitog postupka Hrvatske vlade koja je raspisala javni natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu. Na kraju krajeva i nova Vlada kao što smo čuli od predsjednika Hrvatske vlade gospodina Oreškovića je u ovom mandatu rekla da će utvrditi moratorij na daljnje aktivnosti oko istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu a ja držim da taj natječaj nije onako kako je raspisan, kažem onako kako je raspisan nije ni trebao biti raspisan i trebao je sadržavati kud i kamo više osjetljivosti za moguću havariju u Jadranskom moru što bi praktično mogu reći uništilo tu bioraznovrsnost Jadranskog mora, da ne govorim što bi značilo za turizam kao glavnu gospodarsku granu u RH. Stoga, moram reći da me iznenadilo kada je već Znanstveno vijeće za prirodno znanstvena istraživanja Jadrana raspravljalo o jednom segmentu turističke izgradnje u Malostonskom zaljevu čija bi izgradnja u kudikamo manjoj mjeri štetno utjecala na bioraznovrsnost Jadranskog mora, pa ako hoćete i Malostonskog zaljeva a u isto vrijeme u toj godini za koju sam rekao da je prioritetno bila određena jednim štetnim pokušajem eksploatacije i istraživanjem ugljikovodika u Jadranu to isto znanstveno vijeće nije provelo. Ja moram reći da bi i nama saborskim zastupnicima a prije svega Hrvatskoj vladi i resornom Ministarstvu gospodarstva koje je taj postupak provodilo itekako bila dobrodošlo da se u najvišoj hrvatskoj znanstvenoj instituciji kao što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti raspravilo upravo o tom projektu koji sam rekao i ponavljam po meni je bio štetan. Jer ako je znanstveno vijeće s pravom, i to podržavam raspravilo kažem mogući utjecaj izgradnje jednog manjeg hotelskog kompleksa na Jadranu, onda je za očekivati bilo da će se to isto znanstveno vijeće najviše hrvatske znanstvene institucije pozabavit tim poslom koji je i tim projektom zašto bi kao što sam rekao rezultati takvog okruglog stola, studije ili ne znam kog drugog proizvoda kojega je bila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti napravila u dijelu koji se odnosi na očitovanje po tom projektu itekako bi dobro došao. U tom smislu posebno podržavam ono što je rekao gospodin Tuđman da bi za kvalitetniju ocjenu rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i doprinos nas kao saborskih zastupnika u ocjeni rada zašto ja govorim da je sjajan rad i neovisno o ovoj mojoj primjedbi na rad znanstvenog vijeća u djelu u kojemu nije nešto napravilo a podržavam ono što je napravilo, mislim da bismo mogli bolje i kvalitetnije cijeniti rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jer držim da bi onda uloga akademika u društvenom životu Hrvatske i u razvoju Hrvatske kao demotske države itekako bi bio velik jer bismo i mi kao zastupnici mogli onda koristiti sve one publikacije koje evo … o njima raspravljamo i koje pohvaljujemo, ali koje bi u radu saborskih zastupnika a svakako i još možda i što je važnije i u radu ministarstava odnosno Vlade RH dao i još veći utjecaj.

Imamo dvije replike. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani akademiče Rudan. Repliku koristim kao formu sudjelovanja u raspravi kolegi Bačiću jer je tema Jadrana za mene bila poticajna. S obzirom da mi danas raspravljamo o Izvješću akademije, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i nažalost kolege svi smo raspravljali što je bilo, o prošlosti raspravljamo. A meni bi zanimalo da akademija kada nemamo već od sveučilišta da ona pokaže da ima puno više znanja i znanosti u akademiji i hrabrosti nego u politici i političkim strankama što evidentno nije zapravo sporno. Pa bih ja volio da je danas akademija izišla, vezano baš za pitanje Jadrana kakvi su svjetski trendovi, šta se u svijetu događa na tom području jer ja kao zastupnik zaista ne mogu o tome kvalificirano raspravljati a moram odlučivati. Zbog toga očekujem od akademije da se više okrene na projektiranju, odnosno na istraživanju razvojnih pravaca nego šta smo prošli i tko je sve sudjelovalo. To nije loše ali to nam neće donijeti napredak. Mi ćemo se uvijek, što je i prirodno, razlikovati i razilaziti oko prošlosti. Ali konsenzus moramo tražiti u budućnosti. A akademija je sasvim sigurno institucija i još ako bismo mogli dobiti i sveučilišnu zajednicu koja bi mogla imati puno veći utjecaj na formiranje javnog mišljenja nego stranke koje sasvim različito i logično imaju stranački partikularni interes. Zato ja, sigurno ću poduprijeti, glasati ću za ovo izvješće, ali mi se čini da bi bilo dobro, da bi se i tenzije u društvu smanjile kada bi akademija izlazila sa vlastitim, nezavisnim stajalištima. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega zastupniče, lijepo je da ste moje izlaganje koristiti za uputiti nekoliko riječi glavnom tajniku akademije, ali ja bih evo koristio i ovu repliku da vama koliko mogu odgovorim na ono što ste vi zatražili od akademije. Ja sam kao saborski zastupnik upravo na tragu ovoga što ste vi govorili u prošlom mandatu ako govorimo o zaštiti Jadrana tražio da Hrvatski sabor prije nego što uopće raspravi o javnom natječaju za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu tražio da mi kao saborski zastupnici, odnosno Vlada koja je prema pojedinim zakonima dužna prije bilo kakvog projekta provesti u Saboru raspravu o određenim strategijama kao što je Strategija upravljanja morskim i obalnim područjem, kao što je Strategija upravljanja mineralnim sirovinama, kao što je donošenje prostornog plana Republike Hrvatske, koji su dokumenti trebali biti temelj Vladi da krene onda u postupak eksploatacije i istraživanja ugljikovodika u Jadranu. Da smo to napravili vjerojatno bi te tenzije koje ste vi naveli i međustranačke a i tenzije u društvu koje je Vlada takvim projektom izazvala bile sigurno manje i bile bi smanjene. U tom smislu jasno da bi doprinos akademije prilikom donošenja tih strategija za koje su ipak prvenstveno i prioritetno zaduženi saborski zastupnici bio velik i neprocjenjiv da je i akademija prilikom donošenja takvih dokumenata koji su ipak u obvezi donošenja Hrvatskoga sabora i nas kao zastupnika ali slažem se s vama da je akademija prilikom izrade takvih dokumenata kada bi se uključila da bismo donijeli kvalitetnije dokumente. Ali odgovornost je na sazivu Sabora i to onom prošlom sazivu koji takve dokumente nije donio zbog čega je onda jasno i takav projekt izazvao prijepor u hrvatskom društvu. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabor. Evo dobro je da je kolega Bačić spomenuo eksploataciju ugljikovodika u Jadranu, to je još jedan primjer gospodine Rudan gdje se je akademija znanosti i umjetnosti trebala mnogo jače angažirati. Tu se radi o jednome projektu koji bi uništili i uništio kako su pisali pjesnici i naše Jadransko more. A dokument kojime se to htjelo provesti, ta strategija bila je toliko puna krivih znanstvenih podataka, rekao bih čak apokrif da su se, jer sam imao priliku biti na Odboru za okoliš prije otprilike godinu dana, grozili su se predstavnici Agencije za zaštitu okoliša, grozili su se predstavnici Oceanografskog instituta, da ste vi bili uključeni taj dokument sigurno ne bi prošao toliko daleko i došao čak ovdje. Znači vi ste imunosni sustav hrvatskoga društva, vi biste trebali znati što valja a što treba odbaciti.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Sinčić, odgovornost za taj projekt ipak nije na akademiji. Akademija ima potpuno druge obveze koje je provodila tokom 2014. godine pa možda niste do kraja pročitali ali materijal je veliki i obiman pa ga nije lako ni pročitati. Znanstveno vijeće akademije za naftu i plin je doduše te iste godine i tog 1. prosinca provelo jednu raspravu na okruglom stolu a taj okrugli stol je bio na temu "Postupak istraživanja eksploatacije i opravdanost istraživanja eksploatacije nafte i plina na velikim dubinama. U okviru te rasprave Vijeće je raspravilo i Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju ugljikovodika kojega je ovaj Sabor donio u srpnju prošle godine.

poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici ja se uistinu najljepše zahvaljujem svima koji su uzeli učešća u raspravi. Posebno se zahvaljujem gospođi prof. Rusak, predsjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu koja je sa svim članovima odbora vrlo detaljno prostudirala izvješće naše o radu 2014. godine. Zahvaljujem se i kolegama Ostojiću, Tuđmanu, Kajtaziju, Hajdukoviću, Jovanoviću, Sinčiću, Ilčiću, Bačiću i Leki. Želio bih međutim nešto nekima odgovoriti. Oduševio me kolega Sinčić s time da je rekao da bi akademija se trebala jače izjašnjavati po pojedinim pitanjima, pa ću samo kolegi Sinčiću reći da je akademija na svoj način jasno objavila izjave. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u povodu presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ u predmetu Gotovina, Markač. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u povodu presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ u predmetu Prlić i ostali. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti povodom presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ u predmetu Gotovina – Markač – Čermak. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o hrvatskoj etničkoj skupini Bunjevaca. Stav Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o presizanjima srpske filologije. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o praćenju provedbe reforme obrazovanja. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u vezi događanja na trgu Sv. Marka itd. itd. Ovo sve stoji na našim stranicama i mi smo bili čak prvi i prije Sabora i prije Vlade izjasnili smo se o nekim stvarima. Prema tome, mi vrlo dobro stojimo na braniku identiteta svih građana Hrvatske i bitke za našu ravnopravnost i za našu opstojnost u ovim prostorima Europe. Ovo govorim stoga što su Strossmayer i dobri mu genij Rački jasno shvatili da mi južnoslavenski narodi, a naročito Hrvatski narod stojimo pod velikim utjecajem i opasnošću od presizanja mađarskom mađaronskih, austrijsko nemškutarskih, talijansko talijanaških, pa koji puta i velikosrpskih u ono vrijeme. I Strossmayer je na tragu onoga što je prosvjetiteljstvo donijelo u ove prostore, pa je čak i duh slobode, bratstva i jednakosti, ali jednakosti u pravima, duh prava građana i čovjeka zapuhnuo i naše prostore još u 19 st. Ali vam moram reći da je Strossmayer kazao: "Prosvjedom do slobode, jer je jedino prosvijećen narod slobodan narod." Prema tome, ono što ste kazali o vjeri i o znanosti moram vam kazati da sam pred 44 godine studirao na svom doktorskom studiju u Parizu biološku antropologiju i jedan profesor iz Španjolske imenom Ožije došao je i govorio je fantastično predavanje o australopitecinima i o evoluciji. Nisam znao zašto moj stari profesor Francuz postavlja pitanje šta o tome misli Katolička crkva. Kasnije sam saznao da je profesor Ožije jezuit, profesor jezuita na Madridskom sveučilištu, ali je odgovorio nama svima koji smo bili u auditoriumu. Vjera i religija ima svoje probleme, a znanost ima svoje probleme. Nemojmo ih miješati.

S obzirom na ono što je govorio kolega Bačić, ja ću se sada također osvrnuti na to i kazati kako u Akademiji djeluje 18 znanstvenih vijeća. Vi ste sudjelovali u radu jednoga. To su znanstvena vijeća: za kristalografiju, Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja, Znanstveno vijeće za naftu i plin, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveno vijeće za pomorstvo, Znanstveno vijeće za energetiku, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, za prirodno-znanstvena istraživanja Jadrana, za tehnološki razvoj, za mir i ljudska prava, za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, za turizam, za graditeljstvo, obnovu i razvoj, za zaštitu prirode, za antropologijska istraživanja. Tu sam jako zadovoljan jer u njemu djelujem. Za istraživalačku strukturu infrastrukturu Hrvatske, za kazalište, film, radio i televiziju, te dva odbora za narodni život i običaje i za koordinaciju rada akademijinih znanstveno-istraživalačkih i muzejsko-galerijskih jedinica. U tim znanstvenim vijećima sudjeluju u radu najbolji stručnjaci iz privrede i sa sveučilišta iz čitave Hrvatske kako bi se došlo do određenih rješenja. Ta rješenja postoje. Moram vam skrenuti pažnju da smo mi u zadnjih nekoliko godina, a temeljem obrade pojedinih predmetnosti koje su izuzetno značajne za naše društvo posebno za naše pravosuđe održali čitav niz tribina i sve što su tamo iznijeli ne samo članovi akademije već stručnjaci svih mogućih profila sa svih naših područja djelatnosti objavili smo odmah knjigu. To su knjige sljedećih naslova: "Strategija reforme pravosudnog sustava", "Reforma hrvatske državne uprave", "Nacionalni program suzbijanja korupcije", "Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja", "Reforma pravnog obrazovanja", "Modernizacija hrvatskog stvarnog prava", "Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, ograničenje suverenosti i afirmacija državnosti", "Građansko-pravna odgovornost u medicini", "Hrvatska država i uprava, stanje i perspektive", "Hrvatsko ustavno sudjelovanje de lege lata i de lege ferenda", "Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava", "20. obljetnica Ustava RH", "Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum", "Oblici demokracije", "Republika Hrvatska u EU", "Ustavi i demokracija – strani utjecaji i domaći odgovori", "Vrijednosti suvremenog društva Hrvatska u 21. stoljeću", "Hrvatski pravni sustav", "Ustavna demokracija i odgovornost", "Jezik u pravu", "Intelektualno pravo i sveučilište", "Profil hrvatskog kaznenog zakonodavstva", "Hrvatsko insolvencijsko pravo", "Konstitucionalizacija demokratske politike – novo uređenje obiteljskih odnosa", "Ustavno-pravna zaštita okoliša", "Nova upravno teritorijalna organizacija Hrvatske", "Pravna zaštita šuma", "Zaštita potrošača u Hrvatskoj" 29 knjiga nalazi se u knjižnici Hrvatskog sabora. U svakoj od tih knjiga 5 do 6 je pojedinih poglavlja koja se odnose upravo na ove probleme. Kolege, gospođe i gospodo zastupnici mislim da je akademija opravdala svoje djelovanje. Ali, treba čitati. A što se tiče holokausta uvaženog i dragog kolega Kajtazija ovdje nema, žao mi je što ga nema. Sramota je ono što se desilo romskom narodu, što se desilo židovskom narodu, što se desilo srpskom narodu, što se desilo hrvatskom narodu i svim ostalim ljudima u 2. svjetskom ratu. Navest ću vam samo da je 4. rujna 2015. godine u petak u komentarima izašlo: "Da kakav bismo mi bili narod koji se ne bi stidio nad zlom koje je počinjeno u njegovo ime." Tako je 1969. godine govorio emigrant Vinko Nikolić komentirajući Jasenovac. Ako su oni tako govorili onda mogu biti ponosan da je i akademija i o tome dala svoje mišljenje. Na prijedlog razreda za društvene znanosti 1996. godine kojim je član razreda bio akademik Franjo Tuđman, prvi predsjednik Republike Hrvatske, predloženo je bilo jedno djelo, ova knjiga gospodina dr. Branka Dubravice za nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i na prijedlog toga razreda u kojem je bio akademik Franjo Tuđman akademija je nagradila djelo "Vojska antifašističke Hrvatske '41.-'45." I nama hrvatskom narodu nitko ne može kazati da se nismo svrstali u veličanstvene pobjednike nad zlom koje je nekada vladalo svijetom. Prema tome, akademija je uvijek znala jasno reći i zauzeti svoje stajalište. Ja bih se samo najljepše zahvalio kolegi Pecniku a ne Pečniku jer Pečnik je slovensko prezime, a Pecnik je hrvatskog porijekla. To sam jučer čuo na odboru i hvala vam kolega da ste me zapravo na taj način podučili. I u mojoj 74. godini života čovjek treba učiti. Ali vam se zahvaljujem i na tome što ste spomenuli Strossmayerovo domoljublje. Domoljublje je jako, jako važno ali je Strossmayer spomenuo domoljublje i rodoljublje. Mi koji smo predstavnici ljudskoga roda moramo znati da smo i domoljubi jer volimo svoju domovinu ali smo i rodoljubi jer volimo svoj rod, a to je kod nas hrvatski narod ili svi drugi narodi koji žive u ovoj zemlji. I zato mi je drago da ste to spomenuli jer ste me potakli da kažem da je Strossmayer kazao za domoljublje i za rodoljublje. I na koncu zahvaljujem vam se svima što ste me eto imali prilike trpjeti nekoliko mogu sad reći gotovo dva sata. Vidjet ćemo se vrlo skoro, ja se nadam u akademiji. Ove godine je "Noć muzeja" po Zagrebu zapravo posvećena Josipu Jurju Strossmayeru ali će mi biti čast da vas sve pozovemo, svakoga ponaosob na otvorene dane akademije koji će biti u negdje travnju ili u svibnju. Kada smo prvi puta pred nekoliko godina otvorili vrata akademiji moram vam priznati da mi se desila jedna prekrasna, prelijepa stvar. Došla je jedna stara gospođa, pogledala je i rasplakala se u mojoj radnoj sobi. Rekla je: "Ovo je prvi puta da sam, prolazila sam ovdje godinama i godinama a nisam znala što mi imamo. Bog vas čuvao. Kad bi to moja pokojna mama čula bila bi sretna. Meni je bilo jako drago. I želio bih vam na koncu reći jadan je onaj narod koji ne poštuje svoje institucije, koji sam ili dozvoljava da mu drugi relativiziraju vlastiti sustav vrijednosti i identiteta. Hvala vam na pažnji. Ima jedna replika i na završno izlaganje akademika Rudana a to je uvažena zastupnica Gordana Rusak. Izvolite. Kolegice i kolege, ja bih na kraju rekla da je glas akademije jasan i artikuliran. Pitanje je samo koliko mi taj glas želimo čuti. Pa kolegice i kolege na nama je da ga čujemo i počujemo i da djelujemo u tom smjeru. A kada ćemo to moći?

Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene uzvanice i uzvanici, gospodo i gospođe zastupnici i zastupnice ja ću samo ukratko naglasiti neke detalje o radu centra. Dobili ste skraćeno izvješće o radu našega centra, opširnije je objavljeno na web stranici i tamo je detaljno naveden i opis svake knjige i svih naših nastupa i naslova koje smo iznosili 2014.godine. Bilo je riječi o financijama, ja ću ponoviti ono što ponavljam svake godine mi smo dio sustava, neću se puno žaliti, možemo raditi. Svake godine dobijamo sve manje prihoda, ali ponavljam to je ono što je sudbina svih ustanova u kulturi i volio bi da se to može promijeniti. Ono što nam je gorući problem koji će uskoro biti to su spremišta u kojem se gradivo odlaže tako da bi o tome trebalo razmisliti. Želim reći da i dalje provodimo našu djelatnost sukladno strategiji. Mi smo osnovani 2005.godine relativno s malim vremenskim odmakom od završetka Domovinskog rata. Naravno da u tako malom vremenskom razdoblju nije bilo mnogo onih koji su se Domovinskim ratom bavili na znanstveni način i praktično od samoga početka u strategiji rada centra bilo je školovanje ljudi koji rade da bi se od profesora povijesti mogli dobiti doktori znanosti upravo na temama Domovinskog rata. Zahvaljujući i Ministarstvu kulture ali i prije svega vlastitim prihodima koje je centar ostvario mi smo do kraja 2014.godine uspjeli izdvojiti sredstva za šest doktora znanosti koji su doktorirali na temama iz Domovinskog rata, ostalo je još pet kolega koji su u stjecanju postupa. Svi oni ponavljam su za teme odabrali problematiku iz Domovinskog rata i mislim da je to vrlo važno za naglasiti. Od aktivnosti kojima smo bili podređeni naglasio bi da je tada bio u tijeku proces u Haagu, proces tužbe Hrvatske protiv Srbije i da je naš centar sa gradivom koje ima a to je uglavnom gradivo srpske provenijencije odigralo značajnu ulogu da se argumentirano dokaže tko je agresor i gdje su sve počinjeni zločini. I mogu reći u onom članku 426.presude Međunarodnog suda u Haagu koji je jasno naveo da su za rat u Hrvatskoj odgovorni Srbija odnosno vodstva Srbije i srba u Hrvatskoj zbog pokušaja stvaranja etnički homogene države. Mogu reći da je ta odluka dobrim dijelom utemeljena na gradivu koje je došlo iz našega centra. Ono što bi zamolio Hrvatski sabor to je da se malo više pozornosti posveti onom pitanju koje je i danas aktualno, pitanju o kojem ne ovisi samo sudbina šestorice Hrvata koji su trenutno u Haagu, niti sudbina samo njihovih obitelji nego i sudbina Hrvata u BIH pa evo ja bih rekao i budućnosti Hrvatske to je položaj i uloga Hrvatske i Hrvata u BIH tijekom Domovinskog rata. Očekuje nas drugostupanjska presuda glede toga.

I mislim da je to jedna vrlo ozbiljna stvar koju Hrvatska bi trebala pomoći. Naš centar ne može sam pokriti i cijelo to područje. Želio bi izvijestiti zbog aktualnosti da mi radimo već dugi niz godina na popisu žrtava. To je vrlo ozbiljan popis koji ne smije imati pogreške. Želim izvijestiti da je popis poginulih branitelja gotovo pri kraju, da imamo malo veći problem sa popisom civila. Trenutno je taj popis na provjeri u Ministarstvu unutarnjih poslova. I želim naglasiti posebno da imamo vrlo dobro sređen popis poginulih osoba na okupiranom području Republike Hrvatske, riječ je o pripadnicima srpske vojske i Krajine i civilima koji su poginuli od izravnog djelovanja tijekom Domovinskog rata. Riječ je trenutno o 6203 osobe koje se nalaze u popisu, u bazi podataka našega centra. Nadam se da će taj popis biti uskoro gotov, kada kažem uskoro nemojte me hvatati za riječ, može biti za 3 mjeseca, može biti za godinu dana, ovisi o dinamici kojom ćemo uspjeti provjeriti podatke o civilnim žrtvama vezano za ovaj popis koji je trenutno, ponavljam u Ministarstvu unutarnjih poslova. Htio bih se zahvaliti ovom prilikom svim suradnicima, svim znanstvenim ustanovama i udrugama koje s nama surađuju. Želio bih se i posebno zahvaliti našim iseljenicima iz Australije i Kanade koji nam pomažu u radu. I za kraj od posebnosti želio bih samo napomenuti da smo u prosincu 2014. godine zajedno sa kolegama iz hrvatskog Instituta za povijest imali priliku predstaviti bitku za Vukovar u Muzeju Varšavskog ustanka u Poljskoj gdje smo održali jednu tribinu pod naslovom "Gradovi borci", bila je tribina vezana uz gradove koji su stradavali tijekom 20 stoljeća u ratovima. I ta tribina je bila iznimno dobro posjećena, imamo i dobre povratne rezultate ljudi koji su tamo slušali ta predstava, uglavnom su bili studenti. Javljaju nam se čak su i neki od njih odabrali radove na temu "Bitka za Vukovar" I mislim da je to jedan od načina na koji se na jedan znanstveno argumentirani način povijest Domovinskog rata može prezentirati i izvan Domovine. Organizator te tribine ili suorganizator bilo je naše veleposlanstvo u Varšavi sa gospođom Andreom Bekić. Evo ja bih u ovom uvodnom dijelu toliko, želio sam naglasiti neke pojedinosti, pa ako treba odgovoriti na neka pitanja nakon izlaganja klubova zastupnika vrlo rado ću odgovoriti. Sada bih pozvao da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? A prije, pardon, imali smo jednu repliku uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine Nazor meni je drago da ste vi u svom uvodnom dijelu rekli, ustvari otvorili nekoliko pitanja o kojima se treba raspravljati u ovome Saboru.

I možda da su neke stvari koje ste vi ovdje spomenuli ranije istražene i ako se ranije objave podaci možda i ona rasprava oko predstavljanja članova Vlade će u ovom Visokom domu izgledati drugačije. A kada pogledamo prijavljene za današnju raspravu onda ćemo vidjeti koga istina o Domovinskom ratu zanima i kome je u interesu da se ta rasprava čim prije završi i da se kompletira na jednoj stručnoj, znanstvenoj razini i da to budu pravi podaci a ne da se sa žrtvama licitira kako kome paše onda je praktički svima sve jasno ali kažem neki dan je bilo jako zgodno diskreditirati i napadati gospodina Hasanbegovića. A danas o materijalu Domovinskog rata ne želimo govoriti. Evo u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu riječ će uzeti uvažena zastupnica Gordana Rusak. Najljepša hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. S istim poštovanjem kao i u slučaju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti očitovati ću se o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 1. sjednici održanoj 26. i 27. siječnja 2016. Izvješće o radu Hrvatsko memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2014. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno odredbi članka 9. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata dostavio Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata aktom od 21. rujna 2015. godine. Poslovnika Hrvatskoga sabora navedeno izvješće raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. U raspravi članovi odbora pohvalili su rad centra za 2014. godinu a posebno u onom dijelu koji se odnosi na rad odjela za arhivsko gradivo te aktivnosti vezane uz izdavačku djelatnost centra. Isto tako sa znanstveno-istraživačkog aspekta pozitivno je ocijenjen rad centra kojim se podiže svijest o vrijednosti Domovinskog rata. Shodno tome a s ciljem podizanja znanja o ulozi i značaju Domovinskog rata iznijeto je stajalište kojim bi navedena tematika trebala biti više nazočna u školskim ustanovama na razini Republike Hrvatske. Tema rasprave bila su i financijska sredstva centra koja prema mišljenju članova odbora trenutno nisu na zadovoljavajućoj razini. Zauzeto je stajalište, izražena je podrška članova odbora za njihovo povećanje. Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2014. godinu. U ime Odbora za ratne veterane sada riječ ima uvaženi zastupnik Miodrag Demo. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo Odbor za ratne veterane je na svojoj prvoj sjednici održanoj 27. siječnja 2016. godine razmotrio je Izvješće o radu Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata 2014. godine i predsjedniku Hrvatskog državnog sabora 21. rujna dostavlja izvješće. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnoga radnoga tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskog sabora. U raspravi odbora, članovi odbora bili su jedinstveni u podršci rada centra tako i izvješća u radu 2014. godini, te je naglašeno da je osnovna zadaća centra širenje istine o Domovinskom ratu samim time i braniteljima. Sredstva namijenjena radu centra treba povećati u onom obliku da Memorijalni centar, tj. i njegovo vodstvo radi nesmetano i bez poteškoća koje nailaze, a pogotovo sada što se događa u našem evo centru dolje u Mostaru gdje su otežani uvjeti rada centra. Kako i sami znamo pošto sad dole se događa puno toga oko Haaga tako da možemo povećati sredstva za rad centra koji je osnovan i u Mostaru. Centar je pomogao samo sa 10 000 kuna naznačnom centru Mostaru i treba učiniti dodatne napore da mu se što više pomogne da što bolje radi i da što bolje tu građu skupi i pomogne našim ljudima koji trenutno brane se u Haagu i ostalim institucijama. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 8 glasova za odlučio prihvatiti predloženo Hrvatskom saboru sljedeći zaključak Izvješće o Memorijalno-dokumentarnom centru za 2014. godinu. Još bih napomenuo da ovo je prva sjednica Odbora za veterane, a iduću sjednicu intenzivno ćemo raditi na svim ostalim točkama koje budu predložene. Hvala lijepa. Imamo jednu povredu Poslovnika. Uvaženi zastupnik Zdravko Ronko je digao ili je to neka greška? … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] A onda dobro. Tako mi je označeno, pa oprostite onda na tome. Onda ćemo krenuti na raspravu. I prvi se za raspravu u ime Kluba zastupnika Bandić Milan 365 stranka rada i solidarnosti i zastupnika nacionalne manjine Ermine Lekaj prljaskaj i Vladimira Bileka opet javio uvaženi zastupnik Miodrag Demo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Rasprava o našem izvješću mislim da je sukladno zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora, Izvješće o Memorijalno-dokumentacijskom centru doista evo je temeljito, jasno i glasno.

Sljedeći se u ime kluba Hrvatskih laburista javio uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege, odmah da kažem da ćemo mi u klubu, da smo mi u klubu Laburista odlučili da podržimo ovo izvješće. Ali budući da sam ja i član odbora ovog matičnog čini mi se da bi bilo dobro da kažem i nekoliko riječi i ukažem na određene probleme koji mogu biti korisni ako se akceptiraju. Prije svega bih se založio da se doista pokuša pojačati financijska potpora centru i onome što se ovdje govorilo o uredu u Mostaru, jer doista centar mora surađivati hoće neće po prirodi posla sa sličnim institucijama širom bivše Jugoslavije gdje se rat vodio. I utoliko mislim da bi i potpora Mostaru bila dobra. Ovom prilikom valja naglasiti da bi tu potporu mogli dati Ministarstvo branitelja i Hrvati izvan Hrvatske, dijaspora jel' Na koncu čuli smo da se to i radilo. Ali, ovdje također bi valjalo spomenuti, to sam ja čuo na odboru, da je odlukom ministra Matića rad centra je kako da kažem potpomognut sa pola milijuna kuna. To nije veliki novac ali u svakom slučaju znači neka namjera dobra postoji da se i na tom planu nešto učini. Kad govorimo o centru, centar sigurno ima prije svega znanstveno-istraživačku ulogu, on treba utvrditi znanstvene činjenice i kad imamo neke činjenice onda pristojni ljudi se oko činjenica ne spore. Oko njih mogu raspravljati ali se oko činjenica ne spore. Međutim, činjenica je da još teme o Domovinskom ratu još uvijek bilježe brojne ideološke, društvene, nacionalne prijepore i tenzije i utoliko mislim da bi rad centra upravo u tom smislu mogao pomoći.

Ja ću samo citirati ovako prema sjećanju riječi gospodina Totha jednog od ratnih zapovjednika obrane Vukovara koji je rekao da se zapravo na pitanje zašto nema "jastreba" Dedakovića i gospodina malog "jastreba" Borkovića on je odgovorio pa mi se stalno sporimo oko toga tko je veći heroj, tko je pametniji, tko je dao veći doprinos a zapravo zaboravljamo na neke ljude koji su doista bili bitni u toj cijeloj priči. Što ne znači da ostali nisu bili bitni naravno. U tom smislu mislim da i rad centra bi mogao pomoći da se takvi prijepori izbjegnu i da na koncu konačno počnemo racionalno o tome pričati. Mislim da bi također trebalo ukazati na koji način bi trebalo pomoći radu centra, odnosno proširiti, dopuniti, ojačati istraživačke projekte. Čini mi se da bi uloga, doprinos nacionalnih manjina u Domovinskom ratu bilo zgodno intenzivnije istraživati što ne znači da sve ovo što govorim i nije već prisutno ali mi se čini da bi to trebalo svakako pojačati. Naravno ovo ne govorim samo zbog ne znam uloge Talijana, Slovaka, Čeha nego prije svega zbog uloge Srba u Domovinskom ratu jer često smo svjedoci kojekakvih neprimjerenih izjava a dobar dio te populacije koji živi u Hrvatskoj je sudjelovao u Domovinskom ratu i naravno da mu nije ugodno slušati kojekakve riječi koje su često na razini incidenta. Centar bi mogao tu također pomoći da se pronađe prava mjera predstavljanja Domovinskog rata u školama.

Ja bih samo upozorio na bivši sustav. U bivšem sustavu ste imali neki pametnjaković je smislio da treba uvesti predmete ideološke, marksizam itd. i vi ste zapravo imali ljude koji su slušali to i naravno odgajali ste one koji su zapravo bili protiv toga. Jer čim se nešto nameće javlja se otpor. Nikada više nije bilo ateista negoli onda kad uvedete vjeronauk kao obvezni predmet. Naravno, tu ja govorim o svom mišljenju s kojim se vi ne morate složiti. I također bi bilo dobro da se razmisli koja je onda poveznica, jer danas je dan 27. siječnja, Dan sjećanja na holokaust, na žrtve holokausta, da vidimo koja je poveznica između Domovinskog rata i antifašizma. Jer antifašizam pretpostavlja i antisemitizam. Mi ćemo reći da u našem društvu nema antisemitizma ali antisemitizam ja bih podsjetio na riječi Umberta Eco često mijenja svoje forme, svoje oblike. Naravno imate evo recimo jedan poznati stav Paula Lendvaja jednoga čuvenog mađarskog novinara i istraživača koji govori o antisemitizmu bez Židova. Znači, ne mora biti samo Židov u fokusu antisemitizma jer to je jedna forma, jedan oblik ponašanja koji zapravo traži eliminaciju onoga drugoga zato što je različit, zato što navodno rasno ne odgovara određenim kriterijima itd. Ali još samo bih se kratko osvrnuo na odnos centra i civilnoga društva. Taj odnos je počeo dobro, a nekako počeo je šepati sada u određeno vrijeme. Budući da sam ja dugo godina bio aktivista u civilnom društvu, civilnom sektoru, nevladinim udrugama ja se ne bih mogao složiti sa izjavom gospodina Nazora da je teško raditi s nevladinim udrugama koje ne zanimaju činjenice. Naravno teško je raditi sa onim udrugama koje ne zanimaju činjenice. Moj utisak nije, ja govorim barem o ovim nevladinim udrugama koje su respektabilne i koje imaju sigurno nekakvu ulogu u ovome društvu.

Znači u tom smislu mislim da prigovori koji dolaze od centra i gospodina Nazora nisu a kako da kažem adekvatni, mislim da se ne radi u civilnom društvu i udrugama koje se bave istraživanjem ratnih zločina, stradanja, nestalih, poginulih itd. da se ne radi o zlonamjernim interpretacijama nego da bi zapravo trebalo uspostaviti jedan partnerski odnos između toga centra i nevladinih udruga koje se time bave. Bolje je raditi registre nestalih i pobijenih znači da imamo točne podatke negoli praviti registre nacionalnih izdajnika. Vidimo kamo nas to vodi, a ovo su ipak pametniji poslovi koji mogu koristiti društvu. Osim toga nevladine udruge, prije svega Centar za mir i DOCUMENTA su jedina mjesta gdje zainteresirani mogu pratiti postupke od optužnice do presude koji se na stranicama pravosudnih institucija objavljuju samo parcijalno. Govorim o tome da je centar bio logistika za procese koji su se zbivali u Haagu i što je svakako za pozdraviti i na koncu konaca tu se pokazali kao uspješni. Ali činjenica je jedna da je ipak prije svega zadaća sada barem kada je to već za nama, istina govorim o šestorki iz BiH, ali ipak većina procesa je za nama i sada bi se trebali ipak baviti više i mislim da je to i ambicija gospodina Nazora i njegovih kolega znanstveno istraživačkim radom.

Ali također bi onda trebalo eventualno uvažiti ove prigovore koji dolaze iz civilnoga društva koji idu na račun centra a to je da je centar preuzeo dokumentaciju ili barem veliki dio dokumentacije tzv. srpske provenijencije ali koji su djelomično stavljeni na uvid javnosti. Da li su razlozi tehnički ili najvjerojatnije jesu te prirode. Ali u svakom slučaju pitanje interesantno izbora kriterija dokumenata koji su dostupni. Pa ako se malo gospodin Nadzor podsjeti njegovog zahtjeva odnosno ambicije da uđe u arhive ureda predsjednika, predsjednice a s pravom o tome govori onda bi to na neki način trebalo i ovo respektirati. To su otprilike te neke stvari koje bi trebalo akceptirati naprosto stoga što bi se onda izbjegle i brojne rasprave o karakteru rata, ja ga naravno neću otvarati jer za mene je rat bio obrambeni ali činjenica jedna da su Hrvati, građani Hrvatske ubijeni, stradali itd. od JNA paravojnih srpskih postrojbi ali nažalost bili su i činjeni zločini i sa hrvatske strane pred time ne trebamo zatvarati oči, ne trebamo o tome sada naširoko razglabati ali mislim da je dužnost centra i o tome, i to istraživati i imamo uvjeravanja da se i to radi.

Moram nešto reći, nije mi jasno kod gospodina predsjednika kada je rekao da ne treba pretjerivati u školstvu o našem Domovinskom ratu. Pa bi mu postavio pitanje mi ne tražimo pretjerivanje mi tražimo istinu o ratu. Pa ne znam zašto stalno se ovdje tko god se javi sa te strane koji smatraju da ovaj rat po mom mišljenju oni ga ne doživljaju kao svoj rat, pa stalno postavljaju pitanje o tome da se ne treba pretjerivati, ne treba se znati. Ja osobno mislim da mi moramo istinu pričati, mi ne želimo laž da se piše a da naša djeca u našim školama trebaju to sve dobro znati i naučiti. Koliko ja znam pisalo se je puno i o Srbima koji su učestvovali u ovom Domovinskom ratu i mi stvarno moramo biti zahvalni na tome i ne mislimo ništa loše u tome, ali na ovakve načine kao što se diskutira u Saboru ja osobno vidim da ti ljudi ne žele i ne mislim da dobro žele Srbima koji danas žive u Hrvatskoj i koji su poštivani i smatram da i oni trebaju poštivati ovu državu i mi svakako njih.

Budući da sam i sam pripadnik nacionalne manjine naprosto sam želio upozoriti na taj doprinos, a jasno je i da se prije svega misli onda na Srpsku nacionalnu manjinu ne da bi se ona izdvajala, nego da bi se upravo ti prijepore koji postoje. Ako vi zatvorite oči pa ne želite to vidjeti to je druga stvar, ali oni postoje. I da se o tome na neki način na objektivan način porazgovara. A kad sam govorio o Domovinskom ratu u školama, ja sam naglasio, vi ste možda prečuli mjeru. Pa i vi imate, sjedi ste pa imate vjerojatno godina ne kao ja, ali ja se sjećam jer sam i bio profesor u bivšem sustavu i u ovom sustavu, da se pretjerivalo, da je upravo pretjerivanje sa tom materijom zapravo doprinosilo odbijanju da se sluša ta materija. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Jaroslav, dobro ste ustvrdili da je Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i njegov ravnatelj ti koji su bili logistička potpora obrani naših generala u Haagu. To je točna konstatacija ali ste krivo naveli kako je ravnatelj prozvao neke udruge civilnog društva koje to nisu zaslužile. Naime, te udruge civilnog društva su baš kontra ovoj logističkoj potpori, bili logistička potpora optužnicama, optužnicama i jasno se pokazivali kao pojedinci koji su zastupali optužnice i stavljali krimen i krivnju na hrvatske generale.

U svakom slučaju ovaj vaš prigovor oko veritasa apsolutno mogu prihvatiti, i ne samo veritasa, ali nemojte zaboraviti da je veliki broj udruga u Srbiji i veći broj udruga ili dostatan broj udruga u Srbiji također bio vrlo koristan pri toj logističkoj potpori hrvatskim generalima i općenito govorimo o Srpskom helsinškom odboru, govorimo o Fondu za humanitarno pravo Nataše Kandić. A što se tiče dokumente, tu se s vama neću složiti, ali to bi išlo u široku raspravu, naprosto se radi o različitim svjetonazorima ako mogu tako reći. Poštovani predsjedniče. Gospodin Pecnik, moje shvaćanje povijesti neki neće možda razumjeti, ja sam povijest jako volio u školi ali mi se nije podudarala sa onim stvarima koje sam slušao od starijih ljudi preživjelih u selu, moje bake i mnogih drugih. Tako da nazovimo to forsiranje načina školovanja mladeži može polučiti svakakve rezultate. Ali ovdje je, pošto smo mi živi svjedoci toga vremena, prošloga rata, bilo bi jako poučno da u udžbenicima iz povijesti uđe dio velikoga materijala kojeg je gospodin Nazor prikupio direktno od sudionika Domovinskog rata. Isto tako obratiti se na ulogu Hrvatske vojske i hrvatskoga naroda u drugome ratu ja ću reći ovako, gospođa Židovka Esther Gitman je rekla, Hrvati su spasili tisuće Židova a Stepinac je svetac. Zaslugom Hrvata 9500 Židova preživjelo je NDH. Ja isto tako znam pošto je, moji korijeni su ovdje odmah preko brda iza Sljemena, isto tako znam da u Ilici je bilo jako puno židovskih stanova, kuća, isto kao u Beogradu koji su konfiscirani, oduzeti od tih istih Židova. Da li je ta pobjednička vojska ikada vratila jednome od njih njihov stan, njihovu kuću, njihovu imovinu ili nešto drugo? Govoriti o povijesti istinu a ne sjetiti se o načinu na koji se ta istina zloupotrjebljava. Evo vidim morati ću ubrzati.

surađuje sa civilnim, nevladinim civilnim udrugama, udrugama civilnoga društva. Međutim, vjerojatno a pledirajući na ono što je dr. Nazor iznio na odboru, matičnom odboru na kojem smo to raspravljali. Mislim da ovdje treba povući razliku između onih udruga civilnog društva koji su godinama falsificirali podatke i o Domovinskom ratu i koji su naprosto, nisu ih radili na činjenicama jer ih činjenice nisu interesirale. Podsjetio bih samo ono na dvije stvari koje su se često ponavljale, s jedne strane da je za vrijeme "Oluje" ili nakon "Oluje" spaljeno preko 20 tisuća kuća a to uopće nije bilo niti u izvješću niti bilo gdje dokumentirano nego je tek u Hagu to odbačeno ili osporeno. HHO, tadašnji HHO u tadašnjem sazivu dobivao preko pola milijuna dolara godišnje da bi tendenciozno prikazivao podatke i izvješća koja je podnosio. Ili pak na činjenicu da je 5, 6 mjeseci prije presude oslobađajuće Gotovini i dokumenta okupila jedan skup na kojem je bio tadašnji predsjednik Republike sa svojim savjetnicima, državni odvjetnik sa svojim zamjenicima, predsjednik Vrhovnog suda sa tezom da neće biti katarze u hrvatskom društvu dok se ne osudi političko i vojno vodstvo Hrvatske iz '90.-tih godina.

Ali činjenica je da ako se ponekad i pogriješi a recimo ja sam godinama bio u helsinškom odboru pa ne bih o toj udruzi više govorio ali činjenica je da kada su se i radili određeni projekti i ja sam recimo sudjelovao na projektu utvrđivanje civilnih žrtava u operaciji "Bljesak" mi smo manje-više popisali sve kako smo mogli popisati i manje-više je bilo objektivno. Kada kažem manje-više, uvažavajući sve okolnosti koje su tamo bile gledajući te grobove NN spomenike itd. A ako se ponekad pogriješi onda je valjda intelektualno odgovorno da onaj tko pogriješi se i ispriča za svoju pogrešku ali ne mislim da je itko to tendenciozno radio.

Pa ovo Izvješće za 2014. godinu jasno govori o vašoj djelatnosti i ulozi i Hrvatska demokratska i njezin klub će podržati i pohvaliti vas za uporan, ustrojan, konkretan, temeljiti i dosljedan rad na prikupljanju gradiva kao i na svim onim aktivnosti koje ste učinili kroz ovo izvješće i prikazali. Centar je osnovan kao što znamo 2004. godine odlukom Hrvatskog sabora, v.d. ravnatelj 2. ožujka 2005., zapošljavanjem zaposlenika kroz veljaču 2006. i dalje te prikupljanje arhivskog gradiva kao i svih onih materijala koji su bili prikupljeni od strane da li službi, da li pojedinaca, pa i danas se oni predaju u Dokumentacijski centar i oni su gradivo koje je sigurno od izuzetne vrijednosti i koje će u budućim generacijama trajno ostaviti istinu o Domovinskom ratu o svim događajima, pa i sudskim određenim postupcima pomažete i to je hvale vrijedno da su generali baš zbog striktne dokumentacije koja je proizašla iz Memorijalno-dokumentacijskog centra unatoč malim sredstvima koja dobivate od Ministarstva kulture za svoj rad 18 zaposlenika stekli doktorske titule, napravili toliko istražnih radova, toliko memorijalno-dokumentacijskog gradiva, toliko arhiviranog, toliko znanstvenih radova koji su zapravo sa tako malim sredstvima izuzetna vrijednost domovine Hrvatske, novije hrvatske povijesti i vjerujem da ovakav rad vas koji u datim momentima pokušan biti osporen sigurno treba biti dalje stimuliran, nagrađivan, prikazivan kao što ste to činili i do sada. Vidljivo je da kroz tri odjela i četiri odsjeka stvarno činite maksimalni napor, trud, intelektualni rad kako bi ovo gradivo koje je toliko vrijedno za potrebe istine o Domovinskom ratu, za potrebe budućih naraštaja koji čeznu i vape za stvarnom istinom. Jer dogodila se jedna povijesna zabluda i zbrka u raznim vlastima kako je prikazivano, pa puno puta i generali koji su pravomoćno oslobođeni doživjeli su od određenih visoko pozicioniranih dužnosnika da su i sami svjedočili o krivim konotacijama Domovinskog rata. Ali kada bi svi ti koji su puno puta stavili mrlju na Domovinski rat došli u vaš Memorijalno-dokumentacijski centar, kada bi pogledali gradivo kroz jasne arhivske građe, kroz sveske koje ste sastavili, sredili, nadopunili kroz 65 zbiraka i određenih prikaza postrojbi agresorskih kao i djelatnosti, te zapisa, zapovijedi, karta i načina kako su prikazani kroz ovo ogromno gradivo sigurno bi promijenili i oni koji puno puta iz špekulantskih odnosa napadaju, prikazuju Domovinski rat u negativnom smislu siguran sam da bi promijenili mišljenje kada bi se susreli sa argumentacijom i činjenicama koje su kod vas arhivirane i koje su kod vas u posjedu. Najnakaradnije se dogodilo u proteklom vremenu te 2014. godine kada je Ministarstvo kulture pokušalo promijeniti sastav upravnog vijeća, samog predsjednika upravnog vijeća, pa tako i člana, imenujući člana onoga tko je bio suradnik agresorske vojske i pobunjenih četnika. To se dogodilo baš kod vas. Jednako tako to Ministarstvo kulture je učinilo i sljedeći korak.

Vjerujem da kroz vaš znanstveno-istraživački rad Domovinskog rata, vjerujem da će takvi sažeci ući u udžbenike o Domovinskom ratu, da će istina napokon biti prije svega da će istina svjedočiti o pravednom, obrambenom, oslobodilačkom Domovinskom ratu jer je kod vas uvezano kroz sve ove knjige, kroz brošure, kroz istraživanja, kroz sve ono što ste učinili hvale vrijedno spomena i ne samo danas. Dok se izvješće nakon evo toliko vremena nalazi u Hrvatskom saboru nego kroz cijelo vrijeme treba prezentirati sve ono što se dogodilo.

Zbog toga ovaj centar vaš kao i onaj centar u Mostaru koji također prikuplja arhivsko gradivo, koji prikuplja argumente i činjenice koje su puno puta na oslobođenom teritoriju ostale i koje su od strane Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske, pa i pojedinih bošnjačkih postrojbi prikupljene, date onima koji to znadu čuvati, koji iz toga znadu učiti, koji znadu jasno prezentirati što se događalo na određenom području. Vjerujem da će tako pomoć u obrani još šestorice Hrvata u Haagu kao i svima onima koji su u Domovinskom ratu časno braneći slobodu i teritorij danas pod sumnjom krivnje pomoći ovaj Dokumentacijski centar vaše opsežno gradivo kao i sve ono što je prikupljeno o Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da kroz kulturnu, prosvjetnu i znanstvenu djelatnost vašega centra imat ćemo svijetlu i ponosnu budućnost. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zahvalila bih se kolegi Đakiću što je apostrofirao znanstveno-istraživački rad ovog centra koji smo mi apostrofirali i na sjednici našeg odbora. Mi obraz našeg Domovinskog rata možemo braniti samo istinom, a nema veće istine od one koja je znanstveno utemeljena.

Neki to ipak ne nazivaju tako. Neki iako akademski građani govore o ravnatelju centra da sa svojom nacionalističkom retorikom naziva pojedine građane ove domovine, no međutim ti isti u svojim srpskim "Novostima" mogu sve druge prozivati, sve druge izrugivati o svima drugima satirički se izražavati i nikome ništa.

Sljedeći će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti uvaženi zastupnik Miro Bulj. Uvaženi gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine Nazor, kolegice zastupnice, kolege zastupnici. Gospodine Nazor vaša je uloga velike i vi je stvarno u okvirima financijskim i u okvirima društvenim u kojim ste se posljednjih godina nalazili odnos prema Domovinskom ratu stvarno ste sve dali od sebe da se kaže istina, ali istina o Domovinskom ratu a prije svega o hrvatskom vojniku. Hrvatski vojnik koji je stao '90-ih godina, '90. i '91. goloruk pred hordu JNA, pobunjene četnike koji su htjeli srušiti mladu demokraciju. Ima ovdje mnogo branitelja i među saborskim zastupnicima. Činjenice su se poslije rata iskrivljavale. Domovinski rat je bio ponosan i častan i dostojanstven, obrambeni kako na području Hrvatske Hrvatska vojska tako i na području BiH. Hrvatska vojska je spriječila genocid. Vi dokazujete da Hrvatska i morate se još više truditi ali ne samo vi da dokažemo da Hrvatska nije slučajna država. Hrvatska je stečena u krvi. Hrvatsku moramo braniti istinom o hrvatskom vojniku.

Jer istinom koju ćete vi istraživati i koju ste istražili kako je kolegica Rusak i kazala znanstveno kroz školske udžbenike poglavito ćemo ostaviti svojoj djeci za budućnost. Ali to ne možete vi sami, ne mogu sami zastupnici to morate uz Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, naravno poglavito Ministarstvo znanosti mora se uspostaviti znači ta koordinacija i da zajedno to što ste vi dosada radili napravite i prikažete našoj djeci. Nadam se da oni koji su mislili prekrajati povijest kroz raznorazne udruge pa čak iz Beograda su nam nekakve udruge slale dopise kako bi se trebalo raditi, ali i političke elite dosadašnje su se odnosile prema Domovinskom ratu u često sluganski i dodvornički prema raznoraznim činovnicima, europskim. Tako da su naše najzaslužnije sinove brojne i nezasluženo uhićivale i locirale i transferirale. Bogu hvala što je Domovinski rat u Haagu kod presude znači našem generalu Gotovini i Markač pokazao da je Domovinski rat bio ispravan, obrambeni i da na tome trebamo i dalje graditi našu budućnost. Iz prošlosti moramo mnogo naučiti, ne se osvrtati jer nama ne trebaju, slažem se s nekima nama ne trebaju registri izdajnika.

I istina će dati na važnosti hrvatskom branitelju, hrvatskom poniženom čovjeku, a i one bi se razotkrilo koji nisu baš bili časni tijekom Domovinskog rata. Ali to jedino možemo istraživanjem i istinom. I još samo da napomenem da je vrlo bitno napomenuti ulogu također nacionalnih manjina, ljudi koji su stali u obranu Hrvatske države ali napomenuti one koji su digli pušku da nam ne mogu protiv nas, protiv Hrvatske mlade države, da nam ne mogu prekrajati povijest. Nije se moglo biti u agresorskoj vojsci i sada stvarati povijest hrvatsku. MOST nezavisnih lista će podržati i poduprijeti sve što se tiče dokumentacije i arhiviranja oko Domovinskog rata. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Josipa Đakića. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Bulj, dobro ste sve rekli što se tiče ovoga izvješća za 2014.godinu. Ja bi samo vas htio podsjetiti i pitati kako se zovu oni koji su pobjegli pred imobilizacijskim pozivom, kako se zovu oni koji su protiv svoje domovine i časnih generala svjedočili, kako se zovu oni koji su bili suradnici neprijatelja, kako se zovu oni koji su na razne načine tu malu demokraciju rušili? To je pitanje svih pitanja, pitanje kako to nazvati, pitanje u koji registar to staviti?

Domovinskoga rata, koji su znači ratni profiteri?

Znači to je selektivno. Uglavnom uređena država i istina neka institucije rade svoje posao, govorili su mnogi pa su uglavnom štitili sebe. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, ja bih sada dao stanku. Mi još imamo što za raspraviti o ovoj temi, imamo jedan klub i imamo negdje sedam pojedinačnih rasprava, još uvijek je par minuta da se mogu javiti ako netko hoće.